U ime kluba Živoga zida i SNAGA-e želim uzeti stanku od deset minuta i nakon toga govoriti o presudi Višega suda u Mariboru kojom je presuđeno da je valutna klauzula CHF nepoštena i u Sloveniji. Hvala lijepa predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba MOST-a o projektima koji su obećani, nisu ostvareni već godinama zaboravljene Dalmacije. Dobro. Stanka će biti do 9,45 pa se vidimo.

Nastavljamo s radom. Uvaženi kolega Goran Aleksić prvi se javio za riječ. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Imam presudu Višega suda u Mariboru koji je nakon prvostupanjske presude da je valutna klauzula CHF ispravna, da je pravilno ugovorena ukinuo tu presudu, vratio je na prvi stupanj i utvrdio da je valutna klauzula CHF nepoštena. Tako da nakon Francuske koja je prva država sudski utvrdila da je valutna klauzula CHF nepoštena i time ništetna, to sada učinila i Slovenija. Obrazloženja su sljedeća, ugovaranjem valutne klauzule CHF krši se načelo savjesnosti i poštenja iz Zakona o obveznim odnosima. Dalje se kaže da su potrošači slabija strana u ugovornom donosu. Dužnost je suda po službenoj dužnosti ukinuti učinke nepoštenih ugovornih odredaba. Sud na vlastitu inicijativu mora spriječiti primjenu nepoštenih ugovornih odredaba. U slučaju kada je domaća valuta stabilna, a domaća valuta u Sloveniji je euro, nema razloga za indeksaciju kredita bilo kakvom valutnom klauzulom. Dalje, budući da ne postoje zakonska ograničenja za ugovaranje valutna klauzule banke su svakako morale kod ugovaranja valutne klauzule takva ograničenja ugovoriti slično kao što se ugovaraju ograničenja za kamatnu stopu. Obveza savjesnosti i poštenja iz Zakona o obveznim odnosima podrazumijeva da osim što ugovorna strana mora nastojati ostvariti svoj interes ona mora brinuti i o interesu druge ugovorne strane, a posebice ako je ta druga ugovorna strana slabija strana. Osim na zakonske odredbe sud se mora voditi i moralnim načelima. I konačno, apsolutni valutni rizik za potrošače je neprihvatljiv. Dakle valutna klauzula CHF u Sloveniji je time postala nepoštena jer Viši sud je najviša institucija sudska u Sloveniji i njezin pravorijek vrijedi za sve druge sudove. Moram se prisjetiti maestrale presude suca Radovana Dobronića od 4. srpnja 2013. godine gdje je on u presudi koja je za mene znanstveni rad, sve ovo što sam ovdje pročitao isto tako utvrdio u svojoj presudi na 80-ak stranica. Negdje oko tri sata je čitao svoju presudu. Nažalost viši sudovi nisu dovoljno dobro ušli u meritum problema pa su valutnu klauzulu CHF proglasili dobro ugovorenom valutnom klauzulom. Međutim naš Ustavni sud je prošle godine krajem godine u prosincu odlučio da revizija Vrhovnoga suda o valutnoj klauzuli CHF nije na zakonu utemeljena, da se nije poštivalo odluke Suda EU-a, da se nisu uputila prethodna pitanja Sudu EU-a prije konačne odluke i zbog toga je vratio reviziju na ponovno odlučivanje. Dakle mi očekujemo, nadam se ove godine novu odluku Vrhovnoga suda. Nema razloga da se s tom odlukom predugo čeka jer sve je poznato. To nije više neki novi predmet o kojem treba puno razmišljati. Ja neću ulaziti u meritum presude nove revizije koju će donijeti Vrhovni sud, ali svakako bi bilo da Vrhovni sud što prije tu reviziju donese. Evo sam htio toliko reći i čestitam Združenju Frank iz Slovenije koji radi sve ono što je radila Udruga Franak u Hrvatskoj i što još uvijek radi Udruga Franak u Hrvatskoj i time se pokazalo da je Udruga Franak bila na pravom putu, da ona ustvari čuva svoje građane i da čuva na neki način i suverenost RH. Čestitam i Ustavnom sudu na odlukama koje je do sada donosio i time je Ustavni sud pokazao da je institucija vrijedna poštovanja. Zahvaljujem. Hvala i vama. Druga rasprava je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista kolega Miro Bulj. Kolegice i kolege.

Stoga brojne projekte obećavamo kontinuirano tim krajevima pa ću se ja samo fokusirati na dio Dalmacije, Splitsko-dalmatinske županije kao najveće županije. Krenut ću od toga da je već od prometnica jer imamo autoput koji je napravljen do samoga juga, još nije do kraja, ali se nadamo da će doći do juga sa Pelješkim mostom zajedno, ali i taj projekt još nije odrađen, a evo već se desetljećima spominje. Prije svega bih kazao da jedini projekt šta imamo prema Dalmaciji to je poskupljenje autoceste koja je i sada poskupila 10%, bila je prije neki dan 180 kuna od Dugopolja do Zagreba, sada je 200 kuna i to je jedan teret i u biti jedan vrlo loš potez prema građanima i narodu Dalmacije, Like i zaboravljene jer sigurno će sad sve manje i manje se koristiti ta cesta i ljudi će morati tražiti alternativne pravce prijevoza do Zagreba. A o projektima bih mogao govoriti pa ću krenuti o već gotovome projektu, dokumentaciji koju je gospodin Bačić kao ministar i gospodin Bebić kao predsjednik Sabora 2009. počeo graditi a to je spoj na autocestu Ravča-Drvenik gdje su izgradili 10 metara ceste, lijepo se ugodno slikali i to je zaboravljeno, stalo je na tome. S time da je taj projekt vrlo bitan poglavito za otok Hvar gdje bi u Drveniku bilo samo 20 minuta brodom do Hvar-Drvenik s time da bi i zaleđe, tj. Vrgorački kraj, Imotski kraj dobio prigodu razvoja turistički naravno kroz seoski turizam i ostale vidove turizma. Međutim, to je bila jedna obična laž i prijevara ljudi na tome području. I samo fotografiranje službeno koje je objavljeno na službeni stranicama. Pa spomenuti ću vrlo bitnu zaobilaznicu to je Trogir-Omiš koja je trebala biti već davno završena, sve Vlade su obećavale da taj projekat bude gotov međutim po nekakvim procjenama bude li se radilo ovako i gradilo ovako taj projekat koji stvara ogromne čepove od Splita do Omiša biti će završen negdje za 70 godina, jer apsolutno se ništa ne poduzima osim obećavanja i nikakvih ulaganja nema.

Jednostavno pokrenuo sam kroz odbor za promet i sa ministrom prometa da se krene u studiju izvodivosti koja je gotova i na tome se stalo. Procjene isplativosti su da je isplativa i da je treba graditi.

Kao što sam rekao: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 78. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika predlagatelja, državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa, Juru Martinovića da dodatno obrazloži navedeni prijedlog zakona. Izvolite. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Evo pripala mi je čast da u ime Vlade prezentiram ovaj konačni Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Ono što bih vam izvan onog protokola bih vam želio reći a to je da uvijek kada se zadire u bilo koji zakon iz sfere kaznenog prava u biti mi kao društvena zajednica i vi koji u konačnici usvajate ovaj zakon šaljete poruku hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima kakav je naš odnos prema kriminalitetu. Dakle to je regulirano materijalnim zakonima i procesnim, u ovom slučaju se krenulo u Izmjenu zakona o kaznenom postupku. Istina u jednom manjem dijelu su to novine naše domaće, Zakona o kaznenom postupku, u većem dijelu ove izmjene su u biti prilagodba domaćeg zakonodavstva, pravnim stečevinama u sferi kaznenog prava, pravnim stečevinama EU. Hrvatski sabor je nakon rasprave o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a i povezanih zakona na 3.-oj sjednici 29. ožujka 2017. prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku a ovaj Konači prijedlog zakona izrađen je sukladno iznesenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima. Ovim prijedlogom zakona predložene su 7. Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku iz 2008. kao i Izmjena zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te prestanak važenja Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelima i prekršajima. A razlog za predlaganje sveobuhvatne intervencije u čak tri zakona je prvenstveno, usklađenje domaćeg i kaznenog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a. Četiri direktive su u provedbi, Direktiva iz 2012. br. 29, Europskog parlamenta i Vijeća, o uspostavi minimalnih standarda za pravnu potporu i zaštitu žrtva kaznenog djela, te o zamjeni okvirne odluke vijeća iz 2001. br. 220, a radi se o položaju žetve u kaznenom postupku. Druga direktiva koja se ovim promjenama implementira u Zakon o kaznenom postupku je iz 2013. br. 48 Europskog parlamenta i Vijeća, dakle radi se o pravu na pristupu odvjetnika u kaznenom postupku na njegovom samom početku dok se procesne radnje odvijaju pred u pravilu policijom, i u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima čije je datum prenošenja 27. studenog 2016. godine koji se izravno primjenjiva. Europskog parlamenta i Vijeća, a govori se o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u EU-u. I četvrta direktiva je br. 62 iz 2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014., dakle govori se o kazneno-pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja. Dakle ova prva direktiva u odnosu na transparirane odredbe ove direktive transponiranjem iako ZKP iz 2008. već sada sadrži niz odredaba kojima uređuje prava žrtve kojima žrtvama kaznenih djela vrlo visok stupanj zaštite njihovih prava, transponiranje odredaba navedene direktive ipak zahtjeva intervenciju u prvom redu odredbe glave 5. ZKP-a iz 2008. ali i što je najvažnije, u samu definiciju žrtve i to se ovim izmjenama radi. Druga direktiva Europskog parlamenta iz 2013. godine je u pravu pristupa odvjetnika u kaznenom postupku i u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga, te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima. Transponiranje odredba ove direktive zahtjeva određenu intervenciju u spomenuti zakon ZKP iz 2008. godine. Tijekom izrade zakonskog teksta, zaključeno je imajući vidu odredbe navedene direktive koje uređuju područje njezine primjene a nakon analize važećih odredba ZKP-a iz 2008., kako je nužno intervenirati u članak 208. koji uređuje pitanje obavijesnih razgovora sa osumnjičenicama koji u svojoj suštini predstavljaju ispitivanje u smislu odredaba direktive, pa je već od tog trenutka osumnjičenicima potrebno omogućiti aktivno ostvarivanje prava na pristup branitelju. Kao posebno važna ukazala se i potreba uređivanje situacije u kojima se tijekom prikupljanja obavijesnih obavijesti ustanovi kako u odnosu na određenu osobu postoji osnove sumnje počinjenja kaznenog djela s obzirom na to da od navedenog trenutka ta osoba postaje osumnjičenik i stječe sva procesna prava koja joj pripadaju sukladno direktivi. Iako direktiva ne nameće obvezu po pitanju dokazne snage navedenih ispitivanja, nakon opsežne i dugotrajne rasprave o ovom pitanju, tijekom koje su proučena i riješena iz rješenja iz Komparativnog prava, većina država članica EU-a, uopće ne poznaju institut obavijesnih razgovora sa osumnjičenikom, tj. ne razlikuje formalno i neformalno ispitivanje osumnjičenika nego se ispitivanje osumnjičenika provodi uz propisana upozorenja a u velikoj većini, policija može provesti ispitivanja osumnjičenika koji ima dokaznu snagu. Zaključeno je, kako bi svakom ispitivanju osumnjičenika pred policijom uz branitelja ili bez njega, pod uvjetom da je osumnjičenik propisano upozoren i odrekao se svog prava trebalo dati snagu dokaza u postupku koji slijedi. Imajući u vidu da se dio povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda koje u odnosu na postupanje nacionalnih tijela RH utvrdio Europski sud za ljudska prava odnosi upravo na fazu ispitivanja osumnjičenika, od strane policije kako bi se osigurale poštivanje procesnih prava osumnjičenika i spriječilo moguće povrede, predlaže se da se kao dodatni garant zakonitosti postupanja policije i dokazne snage tog ispitivanja tijekom kasnijeg postupka propiše da se ispitivanje osumnjičenika pred policijom snima uređajem za audio-video snimanje. Audio-video snimanje obuhvatilo bi ispitivanje u cijelosti, uključujući pouku o pravima i eventualno izričito odricanje od prava na branitelja. Treća direktiva dakle, govori o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi koje su ostvarene kaznenih djelima u EU-u. U odnosu na ovu direktivu, kazneno postupovno pravo bilo je potrebno transponirati odredbe, koje se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi na temelju osuđujuće presude i oduzimanje bez osuđujuće presude prema članku 4. direktive, privremene mjere tzv., osiguranja oduzimanja imovinske koristi tzv. zamrzavanja imovine prema članku 7. direktive i mjere kojima se osigurava aktivno sudjelovanje u postupku zaštite prava okrivljenika i drugih osoba u odnosu na koje su primjenjene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, dakle zaštitne mjere iz članka 8. direktive. Navedenu materiju trenutno u većoj mjeri regulira Zakon u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajima, u daljnjem tekstu Zakon o oduzimanju te koristi ali dijelom je reguliran odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Valja primijetiti da iako je Zakon o oduzimanju u prvo redu bio donesen s ciljem da se u njemu objedini zakonska regulativa postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, odnosno postigne cjelovito, jasnije, jednostavnije uređenje ovog postupka, ta je materija i dalje ostala regulirana i u drugim zakonima pa navedeni cilj i nije bio ostvaren. Naime, usred činjenice da je materija oduzimanje imovinske koristi djelomično ostala regulirana u drugim propisima u praksi se postupak oduzimanja imovinske koristi mogao provesti i bez pozivanja na Zakon o oduzimanju što je dovelo do rijetke primjene navedenog zakona u praksi. Imajući u vidu iznijeto, a nakon opsežne rasprave u ovom pitanju sa predstavnicima stručne javnosti predlagatelj se odlučio na premještanje pojedinih u osnovi ključnih odredaba Zakona o oduzimanju koristi u ZKP iz 2008. godine. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u ZKP-u iz 2008. izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni, ali i trenutni primjeri iz prakse koji pokazuju da se ovisno o konkretnom slučaju i praksi pojedinog suda primjenjuju konkurirajući odredbe Zakona o oduzimanju ZKP-a i Kaznenog zakona koje u bitnome reguliraju istovjetnu materiju, primjerice pozivanje na Zakon o oduzimanju i KZ iz jedanaeste prilikom donošenja Odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom oduzimanja imovinske koristi i bez prijedloga ovlaštenog tužitelja pozivom na članak 5. KZ-a i slično. Ovakvi primjeri ukazuju na zaključak da Zakon o oduzimanju koristi ipak nije ostvario svoj primarni cilj što je u osnovi razlog da se predloženim izmjenama Zakona o oduzimanju, da se te izmjene prenesu u ZKP kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u kaznenoj sferi, odnosno kada se odlučuje o kaznenom progonu. Posebno u pogledu zamrzavanja imovinske koristi bit će propisano da se privremena mjera može odrediti i prije započinjanja kaznenog postupka ili podnošenja prijedloga za oduzimanje imovinske koristi. Do potvrđivanja optužnice, određivanja rasprave na temelju privatne tužbe ili podnošenja prijedloga za oduzimanje imovinske koristi privremena mjera može trajati najdulje dvije godine, a nakon toga najdulje 6 dana od dostave državnom odvjetniku obavijesti o pravomoćnosti odluke kojom se oduzeta imovinska korist, kojom je oduzeta. Rok od dvije godine ne teče za vrijeme prekida istrage. Očekuje se kako će upravo ovakvo rješenje u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinkovitost sustava oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Kako bi se postiglo paralelno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku predviđa se donijeti izmjenu Zakona o USKOK-u, Zakon o oduzimanju, dakle i Zakon o prekršajima. Paralelnim stupanjem na snagu sva ova tri zakona na jednom će mjestu ZKP iz 2008. kao organskom zakonu biti objedinjene sve odredbe koje se tiču oduzimanja imovinske koristi ostvareni kaznenim djelom i to u odnosu na sva kaznena djela, dakle uključujući i ona iz kataloga članka 21. Zakona o USKOK-u. Stupanjem na snagu Zakona o USKOK-u prestale bi važiti, dakle stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o USKOK-u prestale bi važiti odredbe kojima se regulira osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom. Budući će one postati suvišne trenutkom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u kojem će biti objedinjene sve relevantne odredbe o postupku predlaganja i određivanja privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi koje će se primjenjivati i u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. U odnosu na Zakon o prestanku važenja Zakona o oduzimanju imovinske koristi premještanje u Zakon o kaznenom postupku odredbe Zakona o oduzimanju koristi koje po svom sadržaju ulaze u procesni zakon učinilo je postojanje posebnog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi suvišnim tim više što predmetna materija kao adhezijski postupak sada postaje dijelom organskog zakona čime će se osigurati puna jedinstvena primjena ovih odredbi u praksi. Dakle imamo i četvrtu direktivu Europskog parlamenta i Vijeća u kazneno-pravnoj zaštiti eura. Što se tiče transponiranja odredbe ove direktive imajući u vidu da se radi o direktivi koja se samo podredno odnosi na materiju kaznenog postupovnog prava radi prenošenja članka 9. navedene direktive bilo je potrebno intervenirati u članak 334. ZKP-a iz 2008. na način da se u katalog kaznenih djela za koja je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji unese i kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje iz članka 283. Kaznenog zakona iz 2011. U preostalom dijelu navedena odredba citirane direktive već je transponirana u Zakon o kaznenom postupku iz 2008. obzirom da je članak 334. u točki 2. ZKP-a iz 2008. kao jedno od kaznenih djela za koje je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji navedeno i kazneno djelo krivotvorenja novca iz članka 274. Preostale izmjene rezultat su potreba na koje je ukazala praksa uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom. Kao neke od važnijih treba istaknuti sljedeće izmjene. Dakle, prešli smo iz ove sfere prilagodbe Zakona o kaznenom postupku sukladno tim direktivama i ulazimo u ovu sferu koju smo ovdje mi, dakle mijenjali autonomno, dakle i manifestiramo svoj odnos prema kriminalitetu u Hrvatskoj. Dakle, predlaže se izmjena instituta jamstva na način da bi se istražni zatvor mogao ukinuti i zamijeniti jamstvom samo u slučaju ako je određen zbog toga što je osoba za koje postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo u bijegu ili ako osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći. Stav je Ministarstva pravosuđa kako bi institut jamstva kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku svakako trebalo regulirati znatno restriktivnije u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Stoga se predlaže rješenje da institut jamstva ne može zamijeniti istražni zatvor u slučajevima koluzijske opasnosti kod utjecaja na svjedoke, uništavanje dokaza, interakcijske opasnosti. Dakle, kod opasnosti ponavljanja djela i opasnosti od uznemiravanja javnosti kod kaznenih djela za koje je moguće izreći dugotrajni zatvor. A okolnosti djela su posebno teške. Na isto je ukazao i Ustavni sud u svojoj odluci iz 2015. godine 1451. Predlaže se obvezu policije da promptno, dakle druga stvar, ovo je oko jamstva, mislim da stručnoj javnosti ali i vama koji ste pratili izmjene zakona je jasno da se ovdje radi jedna restrikcija u odnosu na mogućnost korištenja instituta jamstva, kao supstituta kao zamjene za istražni zatvor, kada se tijela gonjenja odluče, dakle okrivljenika lišiti slobode i držati ga u istražnom zatvoru za vrijeme trajanja postupka iz razloga da bi se osigurali tzv. probici, odnosno interes postupka. Dakle, suzila se ta mogućnost u dosadašnjem zakonskom rješenju, dakle jamstvo se kao zamjena za istražni zatvor moglo odrediti u svim istražno zatvorskim razlozima, a to je pod točkom 1. je ta opasnost od bijega, 2. utjecaj na svjedoke i skrivanje tragova, 3. ponavljanje dijela i 4. zbog teških okolnosti dijela. Dakle, sada se jamstvo, moći će se ponuditi samo za situacije kada se radi o razlozima, od opasnosti od bijega, to je nešto što smo već nekad ranije imali, pa je evo, ovo je reakcija društva na nekakvu praksu koja je izazvala pozornosti, zakonodavac se odlučio na ovakvo rješenje. Dakle, druga izmjena se odnosi na postupanje policije, dakle predlaže se obvezu policije da promptno obavijesti državnog odvjetnika o poduzetim izvidima u roku od 24 sata. Zamijeniti obvezom pravovremenog obavješćivanja o poduzetim radnjama, naime, predmetno ima za cilj ubrzati postupanja policije i povećati njezinu učinkovitost, smanjujući nepotrebno administriranje, na najmanju moguću mjeru, a uz zadržavanje kontrole Državnog odvjetnika nad radnjama koje policija provodi u prethodnom postupku. Također je jasnije propisana ovlast policije, da samostalno poduzima hitne dokaze radnje, na način da bi za kaznena dijela, za koja je propisana kazna zatvora, teža od 5 godina u slučaju postojanje opasnosti od odgode i potrebe provođenja dokaznih radnji, policija odmah obavještavala državnog odvjetnika, osim za provođenje dokazne radnje, privremenog oduzimanja predmetna i pretrage. Novost je i ta da bi državni odvjetnik mogao poduzimati poduzimanje hitnih dokaznih radnji prepusti policiji, s tim u vezi ističe se da su Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo RH, suglasni s ovakvim uređenjem, to tim više što je suradnja ta dva detalja, detaljno propisano protokolom o njihovoj međusobnoj suradnji. U odnosu na rad državnih odvjetništava, predlaže se jedna izmjena kojima je cilj dodatno uravnotežiti zahtjev za učinkovitošću kaznenog progona sa zahtjevom za zaštitom prava obrane, tako se uvodi institut proširenja istrage, koji je poznavao Zakon o kaznenom postupku iz 97' godine a koji je nužno ponovno propisati zbog potreba na koje je ukazala svakodnevna primjena Zakona o kaznom postupku iz 2008. u radu državnih odvjetništava. Uz to predlaže se jednostavniji koncept, produljenja istrage radi rasterećenja državnih odvjetnika od administriranja, prilikom formalnog produljenja istrage, te se produljuju rekurzivni rokovi za poduzimanje optužnice. Nadalje, detaljno su normirani institut povlačenja optužnice i vraćanja optužnice, čija je podnormiranost u praksi izazivala određene nedoumice. Novost je da se kod završetak isprave, vraćanje optužnice državnom odvjetniku i povlačenje optužnice uvodi sudska kontrola. Nasuprot tome, u odnosu na način prijedloga zakona koji je prihvaćen u Hrvatskom saboru u prvom čitanju, odustaje se od uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje u korist državnog odvjetnika. Predviđa se da mogućnost … [[Govornik se ne razumije.]] kaznenog postupka u slučaju kada je zahtjev za obnovu podnesen na temelju konačne presude Europskog suda za ljudska prava, kojem je utvrđena povreda prava i sloboda iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ako je povreda konvencije utjecala na ishod postupka. A povreda ili njena posljedica se može ispraviti u obnovljenom postupku, predmetnom izmjenom u svakom pojedinom slučaju nastojati će se voditi računa o tome da obnova postupka ovisi o okolnosti, je li povreda konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda utjecala na ishod domaćeg postupka, te mogu li se povrede konvencije ispraviti u ponovljenom postupku, pri čemu se u mjeri u kojoj to moguće, obnavlja onaj stadij postupka u kojem je došlo do povrede. Stoga je predviđeno da će sud u rješavanju kojim dopušta obnovu kaznenog postupka odrediti da se postupak vrati u stadij postupka pred optužnim vijećem ili u raspravu ili u postupak povodom žalbe ili izvanrednih pravnih lijekova, ovisno o tome gdje je Europski sud utvrdio povredu. Predviđa se kako će prvostupanjski sud prije dostavljanje spisa vrhovnog sudu, odgovor na zahtjev dostaviti osuđeniku i njegovom branitelju. Ova intervencija, bila je potrebna uvažavajući stavove Ustavnog suda RH, koji je pozivajući se na praksu Europskog suda za ljudska prava ponovio shvaćanje kako povreda načela procesne ravnopravnosti stranaka, odnosno kolokvijalno se to govori jednakost oružja i prava na kontradiktorni postupak, postoji u slučaju da Vrhovni sud RH, nije dostavio okrivljeniku očitovanje Državnog odvjetništva RH na uvid i odgovor. Ukazuje se kako to očitovanje Državnog odvjetništva RH, po svojoj pravnoj prirodi predstavlja obrazloženo mišljenje o osnovanosti podnositelja zahtjeva. Evo poštovane zastupnice i zastupnici to je ono što smo mi prije davanja na raspravu imali potrebu reći vama saborskim zastupnicima. Zahvaljujem. Dvije su replike. Izvolite. Uvaženi tajniče, kazali ste da narodu treba prikazati kakav je ovaj kazneni postupak, međutim dosadašnji postupci, ovo je 7 izmjena od 98' godine imate li možda učinke našeg kaznenog postupka, ka Zakonu o kaznenom postupku prema ratnom profiterstvu i privatizaciji sve kriminalna djela koja su se dogodila hrvatskome narodu nisu uopće ni procesuirane jel da jesu i da je išlo ovo što sada govorite, što sada spominjete u izmjenama dobro je ovo jamstvo riješeno da nema svako pravo jamstva, onaj tko ima da bude sloboda, tko nema da ode, ali ovo oduzimanje imovinske koristi da je se poštivao zakon bilo koji danas bi se oduzimala korist koja je opljačkana u ovih 25 godina kroz ratno profiterstvo i privatizaciju, danas bi Hrvatska bila najbogatija država.

Kako te stvari ispraviti u hrvatskom društvu koje su nanijele najveće zlo, gore nego što su osvajači od turskoga carstva do sada gore nego srbočetnička vojska u Domovinskome ratu? Kako riješiti taj ključni problem da se vrati oduzeta imovina narodu tj. onima koji su je stvarali? Znači imaju li ikakvi učinci u ovome zakonu, a poglavito DORH ja sa osobno dizao kaznene prijave protiv ratnog profiterstva do dan danas nikakvo rješenje osim šta su ti sada najbogatiji ljudi u Hrvatskoj. Uvaženi zastupniče Bulj. Dakle respektiram sve vaše bojazni, sve vaše strahove i govorite sa jednog šireg društvenog aspekta dobre stvari. No ja vam moram reći da je kazneno pravo jedna sfera o kojoj sam uvodno rekao dakle reakcija društva na kriminalitet. Ove procesne zakone koje danas mijenjamo koje ustvari predlažemo da Sabor usvoji i izmjeni su alati koje dajemo sudbenoj vlasti koja je jedna posebno odvojena treća grana vlasti i vi kao donositelj zakona i ja u ovom trenutku pripadam izvršnoj vlasti jednostavno ne možemo utjecati kako će oni primjenjivati zakon, ali mi im dajemo dobre alate. Ta jedna želja ljudska, univerzalna kod sviju da se to sve brzo sankcionira da se odmah vrati imovina je nešto što se kroz ovaj Zakon o kaznenom postupku u biti suština, srž Zakona o kaznenom postupku je jedan balans koje društvo nastoji postići između želje za brzim i učinkovitim progonom svih počinitelja kaznenih djela otkrivanje i procesuiranje i naravno oduzimanje svake koristi od kaznenog djela. Ali s druge strane mi smo demokratsko društvo, mi smo članica obitelji država EU i mi imamo visoke standarde zaštite ljudskih prava i jamstva okrivljenicima u kaznenom postupku, njih štiti presumpcija nevinosti i taj jedan balans kroz zakonodavni okvir stalno se mora postizati i ovaj Zakon o kaznenom postupku je na tom tragu. Pa oni koji su bolje pratili, razumili i ovu izmjenu vidite da ovdje ima nekih stvari gdje se osnažuje represivni aparat, dakle kod ovih izvida, kod činjenice da će se dokaz prvo ispitivanje kod policije smatrati dokazom u daljnjem tijeku postupka, a s druge strane imate nekakva jamstva o pravima branitelja da pristupi na vrijeme. Dakle to je taj balans koji se stalno pokušava postići i to je vječna težnja koju ćemo raditi kroz zakonodavne okvire kao i sva demokratska društva. Izvolite. Uvaženi kolega Martinović. Naime, prije desetak godina kada su se mijenjale odredbe koje se tiču istrage glavni argument s prebacivanja sudske istrage i mijenjanja toga svega bilo je da će se istraga provoditi u kraćim rokovima. A nažalost u prvom čitanju pred nama su bili prijedlozi da se ti rokovi produže. Ukoliko nije moguće povećati učinkovitost istrage u zadanim rokovima može se treba razmisliti da se u novim odredbama zakona odnosno u novom zakonu koji će se sljedeći put donositi da se razmisli o mijenjanju cijele te istrage, a ne produžavanju rokova koji su sada već zadani. Naravno ja bih rekao i stručna javnost i ja osobno mislim tako kao i vi. Ja sam sada rekao dva ključna zahtjeva i ključna očekivanja društva od Zakona o kaznenom postupku je učinkovit progon i s druge strane maksimalna zaštita osobnih sloboda i prava osoba koje postanu osumnjičenici pa nakon toga i okrivljenici i tu se stalno traži balans. Po meni je istraga nešto što je mijenjano u hrvatskom kaznenopravnom sustavu i mislim da je vrijeme kada je ona bila pred sudovima bilo nešto učinkovitije i bilo je manje odugovlačenje nakon toga tih postupaka s obzirom da ovaj način istrage koje vode državna odvjetništva i USKOK ima jedan nedostatak, a to je tzv. kontradiktornost kada tamo u njihovim radnjama tijekom cijele istrage nema nazočnog branitelja. Mislim da tu ima nekih manjkavosti i hendikepa koji ćemo kada se bude radio konačni prijedlog novog zakona o kaznenom postupku koji se zagovara u stručnoj i općoj javnosti pokušati te stvari rekao bih bolje izbalansirati. Zahvaljujem. Želi li netko od predsjednika odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi se za riječ javio uvaženi kolega Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče SAbora. Uvažene kolegice i kolege. Pred nama su danas izmjene Kaznenoga zakona u drugom čitanju. Većina onoga što sam mislio reći o tim izmjenama rekao sam prilikom prvog čitanja. I s obzirom da se ovdje u drugom čitanju praktički ništa bitno nije promijenilo, mi ostajemo kod našega stava. Dakle Klub zastupnika Živoga zida a taj je da ovaj zakon nećemo podržati, ove izmjene zakona. Ovdje se nama danas govori, bolje rečeno čita, kako će ove Izmjene kaznenog zakona 7. po redu, dakle 7. po redu omogućiti efikasni i učinkoviti progon kriminalaca, posebno onih optuženih za najteža kaznena djela ali mi u praksi svakodnevno vidimo da to jednostavno ne funkcionira. Trebam li samo podsjetiti evo na najsvježija primjere, danas je prepolovljena kazna Paravinji, svi znamo tko je on i on će biti, on će već za 4 godine moći zatražiti izlazak iz pritvora, odnosno zatvorske kazne. Šalje nam poruku, dragi ljudi naoružajte se ili bježite iz Hrvatske. Isto tako imamo primjer čovjeka koji je opustošio Hrvatsku, prodao naš energetski sektor strancima koji se danas predstavlja kao književnik, slobodno hoda po Zagrebu, pametuje nam po medijima, još malo pa će biti vjerojatno ponovno kandidat za Sabor, to je ta učinkovitost o kojemu nam svakodnevno svjedoči naše pravosuđe. Ova 7. izmjena Kaznenog zakona bolje bi bilo naravno da se napiše novi, kao što ste i sami spomenuli, ali očito se neće. Daljnje štiti krupne kriminalce, daljnje štiti one koji pljačkaju, daljnje štiti one koji bacaju ovu zemlju na prosjački štap a dodatno pogoršava poziciju malih ljudi koji pokušavaju ostvariti svoja prava pred sudovima. Podsjećam još jednom na članak koji se dodaje 43.a i članak 208.a koji praktički rade inverziju žrtve i počinitelja kaznenoga djela gdje se dakle žrtva mora vještačiti. Znači umjesto da se vještači kriminalac, mi ćemo vještačiti žrtvu. I podsjećam da već i u ovom trenutku oko 30 do 40% žrtava odustaje od bilo kakvog svjedočenja iz jednostavnoga straha dakle da će na kraju ona snositi posljedice toga suđenja a sa ovim, ovom još, ovim vještačenjem koje se sada uvodi kao obavezno vjerujem da će taj postotak biti još veći. Na kraju će naravno žrtve biti proglašavane krivima što ih je netko pretukao, što ih je netko opljačkao, silovao, biti će proglašene psihički bolesnima, neuravnoteženima a sve posebno u slučajevima ako se budu zamjerile nekom političkom moćniku ili bogatašu koji je u vezi sa političarima.

ZKP-a sve na štetu procesnih i materijalnih prava žrtva a pogotovo na štetu žrtve koja je preuzela ulogu oštećenika kao tužitelja koja je samostalno nastavila kazneni progon o čemu svjedoče članci od 57., predloženi članci od 57. do 59. Zbog novih promjena biti će nemoguće provesti djelotvorni prethodni postupak i izvide istrage jer će dakle počiniteljima kaznenog djela biti omogućeno da od prvoga trenutka imaju sa sobom odvjetnike. Tko će ih moći platiti moći će ih imati 3, 5, 10, koliko god tko bude htio i ustvari se zaštiti od toga da se saznaju konkretne stvari zbog kojih je netko osumnjičen. Predlagatelj predlaže zakon koji neće omogućiti sveobuhvatan, brz, temeljit, revan, pažljivi i smislen prethodni postupak. Uz to se ukida i tajnost postupka pa se ovakvom praksom dolazi u direktnu suprotnost sa europskim pravnim standardima ali i sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Ovaj zakon, ovakva izmjena zakona direktno ugrožava ustavni poredak i vladavinu prava. Ja znam da sam sada većini ovdje prisutnih zastupnika govorio a da me oni nisu slušali, isto kao što sam govorio i kada je bio Zakon o koncesijama, isto kao i kada je bio Zakon CETA, isto kad je bio Zakon o GMO-u, o slanju hrvatskih vojnika na rusku granicu. Ali zbog hrvatskih građana ja sam dužan reći da svi ovi zakoni koje mi usvajamo idu na njihovu štetu. Neki od zastupnika i ljudi koji imaju utjecaj u politici shvatiti će koje su izmjene ovoga Kaznenog zakona kao i uvijek kada budu vidjeli njegove posljedice ili još gore kada ih budu osjetili na vlastitoj koži. Žao mi je što je to tako, žao mi je što je ovaj zakon već unaprijed određen da mora biti donesen, što će sutra zastupnici mehanički dignuti ruke za njega, kao i uvijek do sada. Imamo dakle 76 ruku koje će bez problema ovo izglasati.

Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Stevo Culej. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Kolega Bunjac, ja vas moram podržati u nekom vašim riječima ali ne mogu da ne spomenem a nisam mogao da ne ustanem, a da ne govorim o onome što se spomenuli a to je žrtve. Najveće žrtve hrvatskoga pravosuđa su žrtve iz Domovinskoga rata, su žrtve ratne agresije nad kojima je izvršen ratni zločin koji nisu nikada procesuirane, koje stoje u nekim ladicama pa tako imamo spoznaju da je u prošloj godini samo 23 postupka su provedena za ratne zločine, dakle treba nam još jedno 200 godina da bi uopće približili licu pravde sve one koju su zaslužili da pred njega dođu. Jedan je Tomislava Merčepa, organizatora obrane grada Vukovara, hrvatskoga branitelja, koji se nalazi u zatvoru u Hrvatskoj za ratne zločine koji nije on počinio već pripadnici, navodno njegove jedinice koje je on bio zapovjednik i zbog zapovjedne odgovornosti, zbog nesprečavanja i nesankcioniranja onoga što moguće počinili njegovi pripadnici njegove postrojbe za koju nije utvrđeno pismeno da je on bio njezin zapovjednik, dočim za iste, slične ili puno veće zločine u gradu Vukovaru je oslobođen kaznene prijave za ratne zločine Vojislav Stanimirović, za kojega eto, nije se ni pokušalo utvrditi da li je bio zapovjednik obrane tj. oslobađanja grada Vukovara od Hrvata, da li je uopće kriv ili nije kriv, nije se ni pokušalo, mada još postoji živi svjedok, žrtva koja želi da svjedoči ali pitanje da li će umrijeti do dođe pravde na njezin prag. Odgovor na repliku, kolega Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnice Culej, vi ste u pravu kad tvrdite da mnogi ratni zločini u Hrvatskoj još nisu procesuirani, sada je prošlo već 26 ili malo manje godina od vremena od kad su ti zločini napravljeni, a koliko vidimo, pravda je vrlo spora i u pravilu, nije dostižna. Naravno da ovo što se spomenuli da ljudi umiru i da je vrlo vjerovatno da mnogi od tih zločinaca na kraju neće biti niti kažnjeni, što je vrlo loša poruka ovom društvu, koje je čeka ozdravljenje, kojemu mu suočavanje s istinom doista pomoglo da se okrene budućnosti. Ali evo imamo i slučaj suđenja za ratne profiterstvo kojih je također u Hrvatskoj bilo jako puno, prema onim podacima koje sam službenom dobio od Ministarstva pravosuđa, u Hrvatskoj je osuđen jedan jedini ratni profiter. Eto, jedan je osuđen i to je dakle, da doista u Hrvatskoj postoji jedan ratni profiter, ja vjerujem da bi mi bili najčasnija država u povijesti svijeta, ali kao što znate istina je ustvari obrnuta, kod nas je to ratno profiterstvo uzelo jako maha, zašto oni nisu osuđeni, ja isto tako ne znam. Ti predmeti postoje, oni su dokumentirani, stoje u nečijoj ladici, u čijoj ladici stoje, koji su interesi tih ljudi ja sad ovdje neću govoriti, ali očito da ni ove izmjene kaznenog zakona neće doprinijeti bržem raščišćavanju, one su samo kozmetičke, mislim da je potreban politička volja ali u ovom trenutku ona jednostavno ne postoji. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine državni tajniče. Mada je to možda neuobičajeno ali ovu raspravu ću morati započeti osvrtom na ono što je govorio moj uvaženi prethodnik. Uvaženi kolega, zastupnici su ovaj zakon pročitali. Ovaj zakon nije tajna ni nepoznanica hrvatskoj javnosti. Javna rasprava za ovaj zakon možda ne pod oznako P.Z.E. 78, već pod nekom drugom, pod kojim se izrađivao još tamo 2015. i prije toga, je prvi put održana prije pune dvije godine. Dakle, o ovom zakonu se izuzetno puno govorilo, mnogi zastupnici su i aktivno sudjelovali u njegovoj izradi dajući primjedbe, prijedloge i sugestije, i ovaj zakoni koji je sada pred nama, plod je takve suradnje i rada. Molim vas da kvalifikaciju kakvu ste iznijeli drugi puta zadržite za sebe, ako za njih nemate valjano uporište. No da se vratimo samom sadržaju zakona. Predmetni zakon je naravno u bitnome usklađenje sa pravom EU-a, ali ne u čitavom svom sadržaju. I to dolazimo do onoga što je njegov najveći problem. A to je problem da mi otkada nam je 2009. počeo stupati na snagu Zakon o kaznenom postupku kojeg sada primjenjujemo, imali smo čitav niz izmjena i dopuna. Samo ove koje su danas pred nama imaju 137 članaka, a broj je još i veći jer se pojedinim člancima tog zakona dodaje veći broj drugim članaka. Kada tome pridodamo odluku Ustavnog suda, koje je ukinula nekakvih pedesetak odredbi tadašnjeg ZKP-a, radi se o zakonu koji u mnogome nema veze sa onime što smo prije desetak godina usvajali. Stoga mislim da glavna poruka koju Hrvatski sabor danas mora zauzeti je ne ona koja se odnosi na ove izmjene i dopune već ona koja zahtijeva da krenemo u potpuno reavulaciju našeg sustava kaznenog postupka. Mi smo kada smo usvajali prije desetak godina ovaj Zakon o kaznenom postupku, odnosno kada smo usvojili ono što je u jezgri ovog zakona o kojem danas raspravljamo prešli sa jednog sustava koji je u Hrvatskoj bio uobičajen možda se grubo zove i asocira građane na nešto drugo. Ali prešli smo sa sustava inkvizitornog postupka, na sustav akuzatornog postupka. Danas je po mojem skromnom mišljenju potrebna reavulacija da li je prelazak sa akuzatornog na inkvizitorni postupak za građane RH njihova prava i njihove obveze bio dobar. Kako bih pojasnio o čemu se radi mi smo za situacije u kojoj je istragu provodio sud, istražni sudac prešli u situaciju po uzoru na anglosaksonsko pravo u kojoj je istraga povjerena državnom odvjetniku. Uz svo dužno poštovanje kao netko tko je u saborske klupe došao iz odvjetničkih redova i ne jednom nekog branio u kaznenom postupku smatram da je takvim sustavom u Hrvatskoj došlo do nečega što se u pravnoj terminologiji zove nejednakost oružja. Dakle, oružje koje ima obrana i oružje koje ima optužba su došle u jedan nesrazmjer. Prije nekakvih 250 godina i više jedan izuzetan britanski pravnik rekao je da je u kaznenom postupku bolje da imamo 10 oslobođenih krivaca nego da imamo jednog nevinog koji pati zbog toga što mu je u kaznenom postupku dokazana krivnja za nešto što on nije počinio. Držim da je to možda malo prestroga kvalifikacija, ali demokratska država mora počivati na tome. Zašto? Zato što i tu ću se ipak složiti djelomično sa onime što je kolega Bunjac prije mene govorio, ali prije svega ću se oko toga složiti na temelju vlastitog iskustva djelovanja u sustavu kaznenog prava i zastupanja pred sudom osoba. Sustav koji sada imamo honorira imućnije građane na uštrb onih koji nemaju sredstava formirati jedan ozbiljan odvjetnički tim koji će biti praćen jednim ozbiljnim istražiteljskim timom koji će biti potreban za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku. I upravo zbog toga predlažem neću to formulirati u zaključak, nego predlažem da zajedno pošaljemo jednu snažnu poruku kao Ministarstvo pravosuđa da krene sa izradom jednog potpuno novog sustava kaznenog postupanja, odnosno sa novim Zakonom o kaznenom postupku koji će biti usmjeren, ako već ne na povratak ka inkvizitornom postupku, a onda barem da se provede evaluacija da li je akuzatorni postupak u ovom obliku kojeg sada imamo u našem kaznenom pravu donio rezultate koje smo očekivali. A kako bih ukazao na to o kakvim se rezultatima radi poslužit ću se izvješćem predsjednika Vrhovnog suda za 2016. ali i 2015. godinu koju smo raspravljali do sada na odborima. Nadam se da ćemo uskoro i na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora koje jasno ukazuju porast neriješenih predmeta u prvostupanjskom kaznenom sudovanju pred općinskim sudovima. Dakle, nakon godina smanjenja broja predmeta, nakon godina u kojima smo postizali ažurnost u prvostupanjskom kaznenom sudovanju došli smo u situaciju da se ponovno gomilaju zaostaci, dok u svim drugim, odnosno gotovo u svim drugim granama sudovanja imamo rješavanje zaostataka i smanjenje broja neriješenih predmeta. Vezano je i uz ove izmjene i uz Zakon o kaznenom postupku u cjelini. Konkretno moram ukazati da nam je izuzetno drago što je predlagatelj usvojio čitav niz primjedbi koje su istaknute kako u raspravi po odborima, tako i u raspravi na samoj plenarnoj sjednici. Evo već na primjer u članku 35. dio koji se odnosi na pouku o pravima uhićenika, onda u članku 72. dio koji se odnosi na to da se provođenje dokazne radnje i ispitivanje okrivljenika u određenim situacijama ne može povjeriti istražitelju već da to mora biti zadaća državnog odvjetnika ili primjerice da se ipak određuje da državni odvjetnik ne može produljiti istragu za 12 već za 6 mjeseci. To je sve hvale vrijedno. Imajući u vidu i ono što smo istaknuli prilikom prvog čitanja ovog zakona Klub zastupnika SDP-a će ovaj zakon podržati. Međutim, to ne znači da na njega nemamo primjedbe. Prva je i tu smo ipak zadovoljni što je barem djelomično usvojena naša primjedba ona koja se odnosi na Visoki kazneni sud. Dakle u provom čitanju bilo je predviđeno da Visoki kazneni sud započne sa radom 1.1.2018. godine. Nemamo takvo što u Zakonu o sudovima. Dakle, nemamo potreban pravni okvir za započinjanje rada tog suda. S druge strane u proračunu za 2017. godinu nismo predvidjeli ama baš nikakva sredstva da bi Visoki kazneni sud mogao odraditi pripremne radnje i 1.1.2018. godine početi sa radom. U tom kontekstu prihvaćamo činjenicu da je početak rada Visokog kaznenog suda odgođen za 1. siječnja 2020. godine o čemu je ministar i govorio prilikom saslušanja na resornom odboru prije nekoliko tjedana. Međutim, opet molim da se te godine koje su nam preostale do 1. siječnja 2020. godine iskoriste, da vidimo da li nam Visoki kazneni sud uopće treba. Spomenuo sam izvješće predsjednika Vrhovnog suda. Za razliku od prvostupanjskog kaznenog sudovanja gdje vidimo porast neriješenih predmeta u onom dijelu koji se odnosi na broj predmeta pred Vrhovnim sudom, a koji su kaznene prirode kontinuirano vidimo smanjenje ne samo neriješenih predmeta već i opterećenosti Vrhovnog suda RH odlučivanjem u kaznenim stvarima. Dakle u tom kontekstu imajući u vidu da bi Visoki kazneni sud trebao dodati izuzetno velike ovlasti jer idemo i na ujedinjenje ono što danas rade prekršajni sudovi, pod kapu kaznenog sudovanja, držimo da je potrebno razmotriti da li nam je takav sud uopće potreban. I zadnja stvar o kojoj ću govoriti je pitanje stupanje na snagu ovog zakona. Kao što sam rekao 137. članaka.

Ovaj sustav koji ovdje imamo, bojim se nije moguće implementirati u tako kratkom roku. Stoga ću podnijeti jedan amandman kojim predlažem da se odgodi primjena cjelokupnog zakona na 1. prosinca 2017. godine kako bi svi oni koji će taj zakon morati primjenjivati u praksi imali dovoljno vremena da se za to pripreme. Hvala vam lijepa.

3 su replike. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Saborski zastupniče, gospodin Grbin, pridružio bi se nastojanju da ovaj zakon ne daje sve one odgovore koje treba dati, odnosno, zadržava inertnost kaznenog postupka i vrlo je bitno po meni pristupiti što prije u jednom sveobuhvatnom definiranje kaznenog postupanja u cijelosti, novo, jer svaki zakon treba imati intenciju riješiti nekakav društveni problem. Jednostavno nije usklađen sa društvenom situacijom i treba dati brze odgovore na probleme kao što su ratni zločini, ratno profiterstvo, kao što je profiterstvo iz kriminalne privatizacije. Uistinu, ukoliko želimo da narod što prije počne vjerovati u sustav, u državu, to su odgovori koji kroz ovaj zakon moraju dobiti se što prije. Ovdje bi skrenuo pozornost, također na jednu stvar, da nadzor rada policije od strane DORH-a to je dobar put, sve je u redu, ali jednostavno u ovom trenutku DORH jednostavno stručno nije u mogućnosti pratiti isljedne postupke od strane policije u svim razinama. Opet kad se prijavi DORH-u postupak koji radi, nastavlja raditi policija, tako da, znači u tom smislu treba ga značajno intervenirati u taj prostor. I jednostavno moramo doći u situaciju, govorili smo i oduzimanju imovine. Vrlo je bitno, znam da postoji u ovom trenutku zakonske mogućnosti da se to napravi, oduzimanje imovine bez definiranja kaznenog dijela, ali to je toliko komplicirano i smatram da je tu ogromni prostor, da se doprinese efikasnosti, da se nesrazmjer imovine i primanja dovede u nekakvu osnovu za oduzimanje imovine i naknade dokazivanja bez kaznenog dijela, pa postupno definirati proces da osoba koja ima taj nesrazmjer dokaže odakle mu imovina. Smatram da bi došli do onog što je konačni cilj, a to je pravda, vrlo brzo, na taj način. Odgovor na repliku kolega Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Orepiću, krenuti ću od kraja vašeg izlaganja. S ovime zadnjim što ste govorili, ne samo načelno, nego se apsolutno i sadržajno mogu složiti ali to nije materija kaznenog zakonodavstva, već je to materija onoga što bi trebalo spadati u porezne propise, a onda kada se kroz takav nesrazmjer utvrdi da nešto drugo stoji iza njega onda je to trenutak u kojem bi Porezna uprava trebala na račun takvog nesrazmjera pokretati kaznene postupke protiv počinitelja. Što se tiče nadzora Državnog odvjetništva RH nad policijom, i tu se slažem s vama, međutim, tu sad dolazimo do još jednog ozbiljnog problema. Prilikom implementacije ovog novog sustava kaznenog postupanja, još tamo prije 2009. godine mi smo krenuli u jačanje kapaciteta državnog odvjetništva, ali krenuli smo kao da ga nismo htjeli napraviti. Ti ljudi u Državnom odvjetništvu su se doista trudili i educirati i pripremati za rad, ali oni rade u uvjetima u kojima ne mogu ispuniti ono što smo stavili pred njih. I tu ne govorim samo o kadrovskom, već govorim o nečemu puno puno prizemnijem. Govorim o tome da prostorni uvjeti za rad nisu adekvatni, govorim da oprema koju imaju, nije adekvatna da bi zadovoljili sve ono što bi trebali u svojem radu i bojim se da smo pred njih stavili jedan ogroman izazov, a nismo im pri tome dodijelili alate, koji bi im trebali omogućiti da tom izazovu odgovore kako i treba. Pa će biti vremena. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Grbin, govorili ste o tome da u Hrvatskoj postoji cijeli niz neriješenih predmeta, pa me zanima, što se dogodi sucu, kakve sankcije snosi sudac koji ne riješi svoj predmet u roku? I zanima me također, da li je takvoga suca moguće tužiti, na primjer, zato što je neki kažu ne samo oštetio mene kao oštećenika, nego ustvari predugački sudski spor, smatra se i kršenje ljudskih prava. Zanima me kako je moguće, da Hrvatska ima u prosjeku 5 puta više sudaca nego Austrija, a u Austriji se prvostupanjske donose duplo brže? Koji su uzroci takvomu stanu? Vi kažete da se intenzivno bavite ovim pravnim pitanjima, pa evo ako imate odgovor na ovo moje pitanje, molim vas da mi odgovorite.

Kažete sudac nije riješio predmet u roku. U kojem roku, koji predmet?

Jedan od tih predmeta će biti gotov za šest ili sedam mjeseci jer je u njemu potrebno provesti možda samo medicinsko vještačenje na okolnost utvrđivanja visine šteta dok u predmetu koji se tiče kompliciranih građevinskih radova treba provesti ohoho vještačenja od građevinskih, elektrotehničkih, strojarskih itd. Paušalno govoriti da se predmeti ne rješavaju u roku je jednako opasno za društvo kao i paušalno govoriti da u pravosuđu nema problema. U pravosuđu ima problema, ali te probleme treba sustavno rješavati bez paušalnog optuživanja. Kada o tome govorimo i primjerice o zaštiti koja građanima stoji na raspolaganju već čitav niz godina građanima na raspolaganju stoje mehanizmi kojima oni mogu i dobiti štetu u slučaju da se njihov predmet neprimjereno dugo rješava. I to uredno funkcionira godinama. Što se tiče sudaca ili recimo državnih odvjetnika koji ne rade svoje predmete, postoje dvije institucije, jedna se zove Državno sudbeno vijeće ona trenutno zasjeda zbog čega danas o ovoj temi govorim ja umjesto kolege MIljenića, drugo je Državno odvjetničko vijeće koje na svojim tijelima redovito imaju predmete koji se tiču utvrđivanja odgovornosti onih državnih odvjetnika i onih sudaca koji nisu ispunjavali svoju dužnost, između ostalog i na način da ne rješavaju predmete u nekakvim primjerenim rokovima. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Razumljiv mi je stav kolega Grbin vas prema meni mada smo u istom Odboru za pravosuđe, moguće i smatrate da meni tamo nije mjesto zbog moga po vama ne znanja paušalnoga govora kao i Bunjčevoga ili neutemeljenih kvalifikacija čak i za ona djela za koja moguće postoje dokazi i imaju, ali se ne uvažavaju na sudovima i pored toga što sam ja za razliku od vas, a i vi ste u nekim predmetima svjedoci događanja gdje imamo jako puno spoznaja o onome šta se desilo, šta se događalo, šta se procesuiralo, a šta se nije procesuiralo i iz kojih razloga se nije procesuiralo. Pa isto tako govorite i o djelovanju sudaca i postupanju po nekim predmetima sa vremenskim odmakom, što kaže Bunjac, kada će biti sudac pozvan na odgovornost zbog nekoga djela koje nije završeno? Nikada. U kojem vremenskom periodu to djelo treba biti riješeno? Nikada. Mi svi dobro znamo da imamo jako puno po pitanju ratnih zločina, imamo zločinaca koji se nalaze u Beogradu i ne možemo ih nikako procesuirati u odsutnost, to sam jučer saznao. A da li ih možemo oslobađati ili smanjivati im kazne u odsutnosti? Ja znam jedan slučaj izvjesnoga Arsića Bobana koji je na Miljevačkom platou ubio dvoje staraca iz koristoljublja. I znate tko ga je sudio? Sud u Kninu 3.5. dakle dva dana uoči Oluje sa onim dokazima koje je imao, a naše pravosuđe hrvatsko u odsutnosti ga je osudilo da bi ga kasnije i oslobodilo za pet godina isto u odsutnosti [[Upadica Predsjednik: Hvala.]] , a on je i dalje slobodan. Poštovani kolega vjerojatno je to bio lapsus kada ste rekli 3.5. dva dana uoči Oluje. Pa teško da je 3.5. mogao biti dva dana uoči Oluje jer ako se ne varam Oluja je bila u kolovozu, ali to je sada manje bitno. Kolega, nisam baš najbolje shvatio vašu repliku osim u onom dijelu u kojem se referirate na nešto o čemu uopće nisam govorio, a to je pitanje da li je vama mjesto u Odboru za pravosuđe ili nije. To je bila politička odluka vaše stranke, a moj stav o tome da li vam je mjesto u Odboru za pravosuđe ili ne izrazit ću na sljedeći način, meni ne bi nikada palo na pamet biti član Odbora za poljoprivredu ili Odbora za zdravstvo jer o tome poštovani kolega nemam apsolutno nimalo pojma. Molim vas. Nastavljamo sa raspravom, u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Marko Šimić. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Predlagatelj je u svom uvodnom izlaganju zapravo težište stavio na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, ali se osvrnuo i na sljedeća dva zakona koja danas imamo u raspravi, stoga ću i ja svoju raspravu postaviti u slične okvire s težištem dakako na Zakon o kaznenom postupku i njegove izmjene. Zakon o kaznenom postupku donesen je 2008. godine, u cjelini je stupio na snagu 1. rujna 2011. godine i do danas je prošao kroz šest što većih, a što manjih izmjena. U jednom zahvatu mijenjali smo nekakvih 40 do 50 članaka ovoga zakona. Mnogi će se stoga zapitati kakav je to zakon koji se tako često mijenja i tko to sve može pratiti. Naime, procesni zakoni najčešće se mijenjaju kada za to sazrije trenutak i to upravo kod onih subjekata kod kojih se zakon najčešće i najviše primjenjuju. Stoga najčešće upravo od tih subjekata i dolaze nekakvi prijedlozi izmjena i dopuna ovakvih procesnih zakona. Procesni zakoni su živo tijelo koje se mijenja, prilagođava materijalnim zakonima i potrebama provedbe zakonskih regulativa na brz, učinkovit i transparentan način imajući na prvom mjestu zaštitu svih Ustavom zajamčenih prava i sloboda kako žrtve, oštećenika tako i svih drugi stranaka u postupku. Smatramo da se cijeli niz tih odredbi koje se danas ovim zakonima implementiraju u naš pravni sustav već ranije koristio. No smatramo da se one ovim prijedlozima konačnih zakona o kojima raspravljamo još bolje i preciznije i dosta opširnije definiraju i određuju. I ranije smo znali tko je u postupku žrtva a tko oštećenik no prema novoj definiciji žrtva je fizička osoba koja je i izravno pogođena počinjenim kaznenim djelom i koja je uslijed toga pretrpjela fizičke i duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda, tzv. izravna žrtva. Žrtvom se smatraju bračni i izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, te potomak ako njih nema, predak, brat i sestra, one osobe čija je smrt izravno prouzročena kaznenim djelom te osoba kojoj je ona na temelju zakona bila dužna uzdržavati. To je posredna žrtva. Razlikovanje upravo te izravne i posredne žrtve, kaznenog djela jedan je od zahtjeva iz direktive i novina u Zakonu o kaznenom postupku čime će se ujedno otkloniti i nejasnoće koje je dosadašnja definicija prouzrokovala u praksi u pogledu koje se sve osobe smatraju žrtvom u dosadašnjem Zakonu o kaznenom postupku iz 2008. godine. Prilikom prvog čitanja prijedloga zakona dosta je rasprava bilo vezano uz položaj i status žrtve u postupku s obzirom na procjenu žrtve. Smatramo da je predlagatelj u potpunosti razjasnio definiciju žrtve u postupovnim radnjama te način zaštite i odnosa tijela u postupku naspram žrtve. Tako se novim člankom 43.a propisuje dužnost tijela koje provodi ispitivanje žrtve, policija, državno odvjetništvo i sud da prije ispitivanja provede pojedinačnu procjenu žrtve, njen sadržaj i način provođenja. Određeno je da će u nekim slučajevima biti potrebno i poželjno na kvalitetan i sveobuhvatan način provesti procjenu individualnih potreba svake žrtve i načina pristupa. Isto tako zaključeno je kako je nužno intervenirati u članak 208. Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine koji uređuje pitanje obavijesnih razgovora sa osumnjičenicima koji u svojoj suštini predstavljaju ispitivanje u smislu odredaba direktive pa je već od tog trenutka osumnjičenicima potrebno omogućiti aktivno ostvarivanje prava na pristup branitelju. Kao posebno važno ukazala se i potreba uređivanja situacije u kojima se tijekom prikupljanja obavijesti ustanovi kako u odnosu na određenu osobu postoje osnove sumnje u počinjenje kaznenog dijela. Obzirom da od navedenog trenutka navedena osoba postaje osumnjičenik i stječe sva prava koja joj pripadaju sukladno direktivi. Također kao klub podržavamo i odluku predlagatelja da rokove za istragu ostavi na onim postavkama kakvi su bili prije prvoga čitanja jer se time u boljoj mjeri ostvaruju ciljevi postupka. Važno je napomenuti da je predlagatelj prihvatio još jednu bitnu primjedbu odnosno prijedlog iznesen u prvome čitanju prijedloga zakona a to je vacatio legis ovoga propisa koji je predlagatelj sada prilagodio mogućnostima implementacije novih načina i metoda prikupljanja i obrade podataka prilikom vođenja obavijesnih razgovora te rokova u pojedinim, odnosno određenim stadijima postupka. Valja istaknuti kako se ovim prijedlogom zakona predlažu izmjene u Institutu jamstva kao mjeri procesne prisile, kojima se mogućnost primjene jamstva ograničava samo na situaciju kada je istražni zatvor protiv okrivljenika određen temeljem članka 123. stavka 1. točke 1. opasnost od bijega. Dakle izmjenama se isključuje mogućnost primjene jamstva za zamjene za istražni zatvor koji je određen zbog koluzijske opasnosti i iteracijske opasnosti člankom 123. stavak 1. točke 3. Zakona o kaznenom postupku. Navedena izmjena rezultat je pravnih stajališta koja je Ustavni sud RH izrazio u svojoj odluci od 9. travnja 2015. godine iz kojih jasno slijedi zaključak da jamstvo više nije učinkovita mjera kojom bi se mogla ostvariti ista svrha kao i istražnim zatvorom koji je određen zbog postupanja kolizijske i iteracijske opasnosti i da bi ga u tom dijelu valjalo ukinuti. Možda je naizgled neobično podržati ukidanje jednog zakona koji govori o oduzimanju imovinske koristi stečenim kaznenim dijelom. Točnije Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, no materija oduzimanja imovinske koristi dobrim dijelom regulirana je i odredbama Zakona o kaznenom postupku. Dok će se ostatak zakona koji se ukida disperzirati u Zakon o kaznenom postupku ovim izmjenama. Naime, predlagatelj se odlučio na premještanje odredbi Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem u Zakonu o kaznenom postupku, naravno onih odredaba koje po svom sadržaju ulaze u područje regulative Zakona o kaznenom postupku. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Zakonu o kaznenom postupku izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni te osigura puna i jedinstvena primjena ovih odredaba u praksi. Na kraju valja dodati i da postupak oduzimanja imovinske koristi kao adthezijski postupak prema mišljenju predlagatelja treba biti reguliran upravo u Zakonu o kaznenom postupku dok bi se pojedina pitanja koja se tiču ovrhe, raspolaganja sa oduzetim stvarima i slično a koja se ne odnose izravno na kazneni postupak i dalje trebaju regulirati posebnim propisima. U prvom čitanju prijedloga ovih zakona bilo je riječi i o povjerenju odnosno nepovjerenju u pravosuđe u RH. I upravo rasprava kolege Bošnjakovića išla je u smjeru sa nekoliko konkretnih primjera, odnosno načina kako doprinijeti poboljšanju efikasnosti sustava i njegove realnije percepcije u široj javnosti. Ovim putem zapravo izražavam žaljenje što uvaženi kolega Bošnjaković danas nije prisutan na ovoj raspravi, no svejedno upućujem svoje čestitke kako kolegi Bošnjakoviću, na izboru na dužnosti ministra pravosuđa u Vladi RH, tako i kolegi Martinoviću na imenovanje na dužnost državnog tajnika u istom ministarstvu. Uz čestitke izražavam i najiskreniju želju da u ovome teškom dugotrajnom procesu zaista uspijemo, jer učinkovito pravosuđe pretpostavka je svakog uspješnog društva i efikasnosti svih procesa društvenog života koji se u jednoj državi odvijaju. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru, prihvatit će i podržati prijedloge raspravljenih konačnih prijedloga zakona sukladno zaključcima i mišljenja matičnih odbora i zainteresiranih odbora te pozdraviti donošenje jednog ovakvog zakonodavnog okvira za koji se nadamo da će poboljšati i ubrzati postupak sudovanja u kaznenim predmetima u RH. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Šimić, i klub HSS-a i ja osobno se naravno zalažem implementaciju europskih direktiva u naše zakonodavstvo, pogotovo kad je riječ o kaznenom zakonodavstvu i pripadajućim zakonima o kojima je danas rasprava s ciljem da imamo pravedan sustav, vladavinu prava i jednakost svih pred zakonima. Međutim, činjenica je da si moramo postaviti pitanje imamo li mi provedbu zakona u Hrvatskoj na takav način da imamo pravedan sustav, povjerenje u taj zakonodavni sustav i jednakost svih građana pred zakonima u RH. I sami ste spomenuli u svojoj raspravi da je i ovaj zakon pretrpio sedam izmjena, da je postupno uveden u pravnu praksu i procedure u RH, i da i ovim izmjenama ga želimo poboljšati. Čuli smo već u raspravama da bi trebalo napraviti kompletnu reviziju i ovog zakona i možda bi bilo bolje donijeti jedan novi Zakon o kaznenom postupku obzirom na 137 izmjena u člancima u ovom zakonu, ali evo mišljenje je klub HSS-a da bi trebalo jednu tematsku sjednicu o ovim temama u Hrvatsko saboru jer je činjenica da je veliko nepovjerenje građana u pravosudni sustav, da se ne sudi po istom zakonu u sličnim slučajevima jednako na svim sudovima, da su neki građani u poziciji da se protiv njih ne povede postupak, da se protiv drugi povede, da neki budu osuđeni, i na kraju da te presude padnu na Ustavnom sudu. Zato zbog grešaka u proceduralnom smislu, zbog različitog tumačenja pravni propisa i zbog toga što nemamo povjerenje ni poduzetnika u pravosudni sustav i bježe nam investicije zbog toga što smo prenormirana država, što prečesto mijenjamo zakone i što svi građani nemaju mogućnost da imaju kvalitetne odvjetničke timove, u tom smislu mislim da bi trebala jedna tematska rasprava o ovom zakonu. Što vi mislite? Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, zahvaljujem i na replici uvaženom kolegi Vlaoviću. Kolega Vlaović, vi ste zaista u jednoj opširnoj i opsežnoj replici, opservaciji na moje izlaganje možda odredili i nekakvu širinu, otišli puno dalje nego sam ja otišao u svoj raspravi u ime kluba.

Što se tiče tematske sjednice, to je sigurno na Predsjedništvu Hrvatskog sabora, na vama kao klubu da takvu sjednicu inicirate, no međutim, htio sam zapravo reći da važnost ovih izmjena koje danas postavljamo samo doprinosi kvalitetu sudovanja, kvaliteti provođenja istrage, i da ovim izmjenama zakona zapravo dajemo veću pravnu sigurnost i jamčimo temeljne slobode i prava naših građana koje su im dane Ustavom. U cijeloj toj provedbi zakona jamčimo njihovu zaštitu a zapravo sudbenoj vlasti omogućujemo da bude efikasnija i brža. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi kolega, da, je intencija da narod vjeruje u pravosuđe i implementacija zakona EU-a i propisa, i izmjena koje doprinose u biti kao što je jamstvo da ne bude kao dosada onaj tko ima novca, da bude na slobodi, a ona j tko nema da bude pritvaran, zatvaran, da bude u biti u lošijoj poziciji nego onaj tko je bogat.

Intencija vjere u pravosuđe će biti kada budu zakoni primjenjivi. Kada ne bude previše zakonski propisa gdje više nitko ne razumije. Znači, treba jedna kvalitetan zakon koji će omogućiti da narod vjeruje u to, ali i taj zakon ako se ne primjenjuje u praksi, a vidljivo je da se ne primjenjuje, do onoga trenutka ako netko nije devedesete godine imao pet kuna u džepu a danas je vlasnik Hrvatske, onda vam govori na način da to nije mogao zaraditi poštenim radom, ima onih koji su pošteni, pa ja u svome gradu mogu nabrojiti ljude tako koji nisu imali kune u džepu, dinara onda, sad imaju carstva. I to je onaj osnovni problem da narod vidi u stvarnosti šta je sa imovinom. Naravno, ne može to samo pravosuđe, to je Zakon o porijeklu imovine, kojega ću ja osobno, pripremam sa ljudima koji su stručnjaci, kojega ću dati svim saborskim zastupnicima da ga potpišu, i da se jednostavno kroz druge institucije to provjeri. Što se tiče čestitke gospodinu Martinoviću, čestitam mu i ja.

Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste u svojoj replici zapravo izrazili čestitku i bivšem ministru Šprlji. No, ako ćemo govoriti kome se sve treba čestitati, onda zaista upućujem čestitke i gospodinu Orsatu Miljeniću, uvaženom kolegi saborskom zastupniku jer je on zapravo stvorio sa svojim ljudima iz ministarstva kostur i temelj za nadogradnju ovakvog jednog kaznenog, Zakona o kaznenom postupku koji je, dakle ova Vlada i ovaj ministar poslali, dakle u Sabor na saborsku raspravu. Što se tiče nekakvih razlika u postupanju prema osumnjičenicima u kaznenom postupku ja vas samo želim podsjetiti na jednu stvar. Koliko puta vi dosta često iznosite podatke iz nekakvih medija i novina, pa ću vas samo podsjetiti na nekakve medijske natpise koliko ste puta samo pročitali da je osumnjičenik ili osoba prilikom saslušanja u određenom dijelu postupka dala jedan iskaz, a kasnije ga mijenjala zbog nekih stvari. Smatram da upravo ovim izmjenama zakona idemo u smjeru da i onaj prvi nekakav obavijesni razgovor koji se vodi bude zabilježen audio vizualnim metodama, dakle i nekakvom tehnikom i kasnije se može koristiti u svim stadijima postupka kao nekakav relevantan dokaz. To je pojedinačna rasprava, uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi tajniče, uvažena pomoćnice ministra pravosuđa, kolegice i kolege ja ću samo kratko uputiti nekoliko pitanja uz obrazloženje jer je u prvom čitanju se postavlja da … [[Govornik se ne razumije.]] pitanja. Međutim, činjenica da ovdje ima nekakvih pomaka u zakonu, ali ja ću postaviti uvijek pitanje dosadašnjih učinaka, evo do sada sedme izmjene ovoga zakona. Znači od '98. godine, znači tj. poglavito pitanje, evo jedno pitanje koji su učinci i razmišljanja Ministarstva pravosuđa po pitanju same istrage, znači u postupku koje vode DORH da li će se to vratiti kao prije '97. godine, da li se razmišlja o tome, o sudovima. I koji su učinci dok su sudovi vodili istrage, a koji dok DORH vodi istrage. Znači taj, znači u tome postupku. Znači koji je odnos DORH-a i policije, da li DORH ima dovoljno kapaciteta i ljudskih resursa i potencijala da obavi ovo sve, jer je činjenica da brojne kaznene prijave stoje u ladicama, da se čak neke u datim trenutcima i politički zloupotrebljavaju, da se vade po političkome ključu.

Da bi narod počeo vjerovati ovome što je kolega Culej govorio prije o ratnim zločinima, da treba procesuirati ratne zločine koji su napravljeni u Hrvatskoj. Međutim, mi smo na žalost dali ulaskom u Sbiji u pregovorima potpisali smo mogućnost da Srbija ima ingerenciju pravosudnu, tj. da ima nad hrvatskim braniteljima, pa će ona suditi kolega Culej hrvatske branitelje u Srbiji. Jer u poglavlju koje smo mi, koje je Srbija znači Hrvatska nije blokirala u predpristupnim pregovorima sa Srbijom Srbiju gdje je trebala biti puno oštrija i hrvatska diplomacija. Žao mi je, ovdje su dva bivša ministra i predsjednici i predsjednica Republike. Ali je činjenica da brojni ljudi koji su bili ugrožavali hrvatski teritorij, pa čak iz topova pucali danas su visoko pozicionirani, a vi to vrlo dobro znate u našim institucijama i upravljaju našim nacionalnim bogatstvom i resursima. To je činjenica i to je istina, a da su se proganjali hrvatski branitelji i neutemeljeno i čak su u Haagu patili brojni dok drugi upravljaju našim resursima i vrlo bitnim resursima. Prema tome, još ću jednom postaviti još pitanje da li se razmišlja o onom zakonu i kad bi išao novi Zakon o kaznenom postupku koji je vrlo bitan, jer sedam izmjena raditi, znači da nešto nije u redu. Koji su učinci primjera na pravosuđa jer je činjenica da nas narod gleda i da je evo krenut ćemo od telekomunikacija. Telekomunikacije su bile vlasništvo hrvatsko, privatizirano je, nitko nije odgovarao. Krenut ćemo od INA-e, privatizirana, Bijele noći privatizirane, nitko nije odgovarao. Mislim brojne smo imali probleme gdje je nacionalna sigurnost ugrožena, gdje je ugrožen znači integritet RH. Nitko nije odgovarao. Onaj tko nije imao kune danas je najbogatiji. Znači, da li netko odgovara? Znači kao što je Agrokor u ovome slučaju ili gospodin Todorić. Da li netko odgovara zbog tog zlodjela prema čovjeku, zbog toga što imamo dvije trećine Hrvatske prazne ili je samo dovoljno mijenjati sedam puta ovaj zakon koji u biti je u interesu ne znam koga ako imamo dvije trećine Hrvatske prazne zbog onih koji su uzeli imovinu naših građana za pravo da je privatiziraju na način kako je privatiziraju.

Pravosuđe, DORH i ostali očito nisu ništa poduzimali.

Za oružje, za obranu cetinskoga kraja, tada vrlo bitan novac nikada nije vraćen niti ima na računu ni Sinja ni Trilja ni Vrlike. Može li naći na računu? Sad su to tajkuni, a to je bio novac za obranu cetinskog kraja. Možda ne bi pala Vrlika, vjerojatno ne bi imali oružje, ne bi pala brana Peruča strateški objekat gdje je pokušan, napravljen najveći zločin. Nitko ne odgovara, a mi sedam puta mijenjamo kazneni postupak. U biti odgovara. Pa kako je moguće da Ustavni sud donesene rješenje da Zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kriminala u pretvorbi, privatizaciji je nevažeći temeljem nekakve presude gdje je bio gospodin Sanader da on to, da to nije utemeljeno sa zakonom, pa o čemu mi pričamo? To je vrlo lako vidljivo, za svakoga od nas, pojedinca, za svakog čovjeka koji se more analizirati iz onoga, iz Porezne uprave, znači Ministarstva financija, tome je vidljivo, imamo znači i druge institucije koje to mogu provjeriti, to je i u drugim državama, u drugim kad se kupi malo bolje vozilo. Porezna uprava provjerava na koji način, gdje i kako a netko u nas tko ne radi nigdje, nije preuređivan, nije radio, nije u biti, stvorio je carstvo, stvorio je bogatstva. Čast ljudima koji su zaradili časno i to je lako se more provjeriti. Međutim, zbog pravednosti i pravde i početka novoga Hrvatske i vjere u društvo i pravosuđe Zakon o porijeklu imovine je osnova svega.

15 tona, da li je itko pita narod hrvatski, narode imamo li mi pravo kao vlast, Sabor prodati zlato? Imamo li se pravo zadužiti 300 milijardi kuna? Imamo li pravo dozvoliti da naši sada ljudi bježe vanka, da nam nikad manji mentalitet nije bio nego danas, pa tko je to da za pravo? I tko će vjerovati u pravosuđe kad vrlo mala većina u Hrvatskoj dok se krvlju branila je stekla velika bogatstva. Tko će vjerovati u naše institucije ako su ljudi bili, ministrica vodi ovaj Parlament, vodi Parlament ako su tada potpisala arbitražu sa Slovenijom koja je katastrofalna. Moramo govoriti znači narodu istinu da vratimo vjeru i u pravosuđe i u Parlament, pa ne more čelni čovjek Parlamenta u to vrijem kao ministar, ključna osoba dozvoliti šutljivo, sluganski da nam Piranski zaljev, Slovenci uzmu i naše teritorijalno more, našu granicu, naš kamen, nismo smjeli dozvoliti, da bi vratili vjeru u institucije i pravosuđe i Parlament i financije i Vladu onda moramo donijeti Zakon o podrijetlu imovinu, a svi oni koji su nanijeli zločine, ili političkim odlukama, trebaju, kao što je u slučaju Salvurdije, trebaju odgovarati pred zakonom jer su nanijele narodu štetu, na našu imovinu. S tim intencijama još jednom pozivam ovdje zakonodavca da zakon bude novi, koji će biti primjenjiv, a uglavnom bez da se vjera vrati naroda, najbitnija je Zakon o porijeklu imovine i da krenemo s tim unaprijed, a svi oni koji su napravili zločine prema Hrvatskoj poslije Domovinskog rata, a to su političke elite, u svim institucijama trebale bi odgovarati. Hvala. Izvolite. Kolega Bulj, mi smo tu generacija, a i prošli smo dosta toga sličnoga, pa ja vjerujem da ste vi kao mali, ja sam gledao onaj poznati crtani Mali Kalimero, ono crno pile što viče „To je nepravda.“ Sve je to kolega Bulj, moj, nepravda. A mi smo ovdje svjedoci te nepravde, svakodnevno. Već godinu dana. Mi koji smo kao slučajno došli u ovaj Hrvatski sabor pa progovaramo u ime naroda. Zašto mi? Zato što pravne vertikale, ali i ne moralne vertikale, progovaraju u ovom Hrvatskom saboru, o pravu, o mnogo čemu u interesu hrvatskoga naroda, a sami su učesnici poznatih Lex Perkovića i inih drugih slučajeva, gdje su radili protupravno. Samo iz jednoga razloga, da bi zaštitili sebe i sebi slične. E pa kolega Bulj, vi ste isto tako i svjedok događanja, evo tu samo 15 metara iza našega hrvatskoga grba, kada su se 100%-tni invalidi i hrvatski branitelji, silom prilika sklonili u zaštitu Svete crkve, Vatikana i koji im je prostor ministar Ranko Ostojić, koji sada nije tu, kao ministar MUP-a i protiv kojeg ga je čovjek imenom i prezimenom podnio kaznenu prijavu, koja je odbačena, a prijava je bila zbog svega onoga prekomjernoga što je on naložio da se čini protiv hrvatskih branitelja i 100%-tnih invalida. Međutim, nije se mogla utvrditi povezanost ministra kao naredbodavca, nalogodavca svojim počinjenima i onih protiv koji je ta nesrazmjerna sila bila upotrjebljena tj. 100%-tih invalida i hrvatskih branitelja. Pa bih ja s time završio o našemu Kalimeru i o vjeru hrvatskoga naroda da će se nešto dobro desiti po njih. Kolega Culej svaki građanin pa tako i branitelji imaju pravo na građanski prosvjed, ne ugrožavajući nikoga i to je pravo svakog građana, ja sam osobno bio aktivist, sudjelovao sam u brojnim građanskim aktivnostima, akcijama prosvjedima i to je moje pravo, hoću li biti u šatoru, neću li bit u šatoru danas u Plitvicama, gdje i također branitelji brane naša Plitvička jezera, naše nacionalno bogatstvo ili bilo kakvo i volio bi da i branitelji i druge skupine ustanu, zbog svega, svih nepravda koje su napravljene. Spomenuli ste Lex Perković, da, to je … [[Govornik se ne razumije.]] jednoga čovjeka, pa kako vjerovati u to vrijeme, čovjek koji je bio predsjednik Odbora za Ustav i Poslovnik koji kaže da će se o referendumu, kako je narod većinom izglasao treba glasati u Parlament.

Ja vjerojatno 99% ne bi bio u Saboru. Ja sam nastao … [[Govornik se ne razumije.]] u svojoj sredini boreći se sa ljudima za zdravstven usluge, probleme ljudi, radnika, Dalmatinke, autoprijevoza, koji su opljačkani, jer institucije nisu radile svoj posao jel su bile podmićene, kupljene jer su pljunile po mrtvim kostima ljudi koji su davali svoj život za Hrvatsku.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Uvaženi kolega Bulj. U okviru rasprave o ZKP-u postavlja se pitanje zastare ratnih zločina, dakle ne odgovaranja za žrtve. To nam je jasno po medijima, informirani smo manje-više o svemu tome, ali jedno drugo pitanje na koje ste vi već u raspravi se dotaknuo toga pitanja i dali odgovore i svoja razmišljanja. Da li treba postaviti pitanje zastare ratnih zločina u smislu kriminalne privatizacije tijekom Domovinskog rata jer znamo sve što se dogodilo.

Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Kirin, ne zastarijevanje ratnih zločina da, ali veći zločin su učinili u privatizacijskoj pljački, veći su učinci i pretvorbi. Veći zločin. Ljudi dok su ginuli branili domovinu pa i u bivšim sistemima, režimima brojni su domoljubi Hrvati bez obzira na svjetonazor težili za samostalnom slobodnom Hrvatskom i patili su za Hrvatskom.

Jer to je djedino pravedno šta može biti prema onima koji su težili za slobodnom, demokratskom, samostalnom Hrvatskom od brojnih uznika hrvatskih od Marka Veselice od Tuđmana od svih koji su željeli pa i vi ste težili za slobodnom Hrvatskom, bili ste dosta aktivni i saborski zastupnici koji su stariji od nas koji su u Jugoslaviji težili za samostalnošću, za Hrvatskom jakom gdje će mladi ljudi ostajati. To je naša obaveza prema narodu, prema onima koji sada odlaze u Irsku i roditelji koji prate svoju djecu prema Irskoj i trećim zemljama, a mi smo lipši i bolje uvjete imamo nego i Kalifornija i Irska i Novi Zeland. Institucije su krive.

I sada će u ime predlagatelja govoriti uvaženi državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Juro Martinović. Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici. Rekao bi da na kraju ovih rasprava koje su se odnosile na izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku i nemam baš naročito stručnih razloga, pravničkih razloga govoriti dodatno, no Ministarstvo pravosuđa uvažavajući poziciju saborskih zastupnika kao najviših predstavnika hrvatskog naroda imam potrebu zbog tog standarda poštivanje vas kao zastupnika i Hrvatskog sabora ponešto reći i o ovom zaključnom dijelu budući hrvatski građani preko vas manifestiraju svoju volju kako sam rekao i svoj odnos prema kriminalitetu. Mislim da je stručna javnost kako ona koja je sudjelovala u izradi ovog koncepta zakona tako i pravnici u okviru ministarstva u okviru Vlade, ali i puno stručnih osoba u Hrvatskom saboru i saborskim odborima je dalo potporu ovom zakonu i prepoznato je to jedna univerzalna generalna intencija da se poprave alati našem pravosuđu u njihovoj reakciji na kriminalitet, a s druge strane kao država članica EU mi smo u obvezi implementirati direktive koje se odnose u ovom slučaju na ovu specifičnu kaznenu sferu. I to smo upravo ovim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i napravili. Dakle u ime Ministarstva pravosuđa umjesto Vlade kao predlagatelja ja sam zahvalan svima onima koji su na stručnoj razini sudjelovali u tome da ovaj zakon dobije ovakvu formu koja je po meni optimalno što možemo danas dobiti, ali zahvaljujem i svim onima koji su svojim primjedbama, svojim stručnim, a ponekad i ne stručnim, ali dobronamjernim kritikama natjerali nas da učinimo ovaj zakon što je moguće boljim. Dakle naravno neko od zastupnika je govorio da nam je potrebno učinkovitost pravosuđa, da nam je potrebna pravednost pravosuđa. Ja mislim da su ovo univerzalne stvari da tu nitko nema dileme da bi pravosuđe moralo biti učinkovito. Imam ponekad dileme, odnosno strahova da ima nerazumijevanja tog jednog ključnog, ustavnog instituta a to je trodioba vlasti. Dakle mi imamo sudove koje su jedna grana vlasti, potpuno neovisni u svojoj slobodi primjene zakona, imamo Parlament koji je zakonodavna vlast i koji donosi zakone i imamo izvršnu vlast koja u tom segmentu u ovom konkretnom slučaju ima ulogu servisa odnosno struktura koje pripremaju zakonska rješenja najčešće na vaše inicijative. I moram reći da mi svi moramo znati, dakle ja bih rekao stručna javnost a i ova šira javnost da je vladavina prava jedno od velikih načela, naših ustavnih načela koje smo mi prihvatili a s druge strane moramo nakon što smo pristupili EU, moramo implementirati i sve one pravne stečevine koje njeguje ta obitelj u koju smo se mi uključili. Dakle, svaka, govorilo se ovdje o ravnoteži oružja kako se to to kolokvijalno u kaznenim procesima govori, dakle svako pretjerivanje, davanje pretjeranih ovlasti tijelima progona u odnosu na pravo obrane bi bilo štetno po taj generalni, očekujući zahtjev za pravičnošću. Dakle pravo na pravičnost i na jedno korektno suđenje imaju i okrivljenici budući su oni sve dok ne postaju pravomoćno osuđeni u biti štiti ih presumpcija nedužnosti. I to je to što zakonodavna vlast, dakle vi, mi koji to iniciramo i ovdje pred vama branimo moramo uvijek voditi računa o tom balansu da se stvar ne bi nagnula na jednu stranu. U ovim izmjenama osim implementacije direktiva Europskog parlamenta i Vijeća ima dio kojeg smo mijenjali upravo da negdje popravimo nekakva prava kolokvijalno rečeno progonitelja, dakle tijela gonjenja ali i da učvrstimo nekakve demokratske standarde prava, obrane u tim postupcima koje tijela, pravosudna u prvom redu sudovi ali dijelom i državno odvjetništvo i policija vode protiv osoba koje se dakle ogluše o taj zajednički ugovor, to su zakoni kojima smo mi definirali što je društveno neprihvatljivo i što čeka one koji se na društveno neprihvatljiv način ponašaju u sferi prekršajnog i kaznenog prava to su propisane sankcije. Naravno da javnost najčešće onaj dio javnosti koji nije u tom pravnom smislu stručan očekuje i ima svoja očekivanja i u smislu visine izrečenih kazni. Ali poštovana gospodo, dakle taj proces koji se vodi pred sudovima ima nekoliko svojih faza i sve te faze imaju svoja pravila, to je ovako pojednostavljeno ali tako i propisano, to je faza utvrđivanja pravno relevantnih činjenica temeljem dokaza koje nadležna tijela provode u utvrđivanju tih činjenica. Nakon toga imamo dakle materijalno kaznene norme koje ste vi, dakle koje je Parlament iznjedrio kao reakciju na nedopuštena društvena ponašanja dakle u sferi počinjenja kaznenih djela i imamo procesne alate a to je Zakon o kaznenom postupku i drugi procesni zakoni ali ovo je temeljni, primarni zakon koji određuje te alate i tijelima koja provode postupak i strankama, dakle koje su, protiv kojih se provodi postupak, jedan balans a to je ono da oni što je i kolega Grbin rekao, da to je jedna maksima pravne teorije, veoma stara i dugačka, da je bolje više osoba dakle osloboditi a bili su krivi nego samo jednu osuditi koja nije kriva i to krivnjom pomanjkanja te ravnopravnosti u alatima koje stranke u kaznenom postupku imaju. Dakle ovo je Parlament pa je tu bilo i govora o nekim stvarima koje ne idu u ovu sferu ali meni je to sve razumljivo s obzirom da sam bio i u ovim klupama pa je to razumljivo. Ali no, sutra ćemo još ne raspraviti nego kod glasovanja ako se steknu uvjeti, dakle govoriti o nekim amandmanima. Ministarstvo pravosuđa nema problem prihvatiti sve amandmane koji su u funkciji što boljeg funkcioniranja naših tijela koje provode kaznene postupke i nekoliko amandmana od saborskih odbora ćemo uvažiti koji su u nomotehničkom smislu funkcionalni i korisni za provedbu ovoga zakona. Evo ja vam se zahvaljujem na pažnji. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, komentirali ste ove naše rasprave u kontekstu da smo svi za vladavinu prava, jednakost građana pred pravosudnim sustavom i da i u kontekstu ovoga zakona imamo poboljšanje i očekivanu učinkovitost u provedbi istog zakona. Imam podatak ako je točan da je broj predmeta koji su zaprimljeni kod kaznenih pa i kod građanskih sudova je iz godine u godinu u padu. Pa bi se dalo iz toga iščitati ili da su sudovi učinkoviti ili da nema kaznenih djela i da bi temeljem toga trebali imati povjerenje u pravosudni sustav pa i u provedbu zakona da su svi građani jednaki pred pravosudnim sustavom. Činjenica je da je mišljenje građana da baš i nije tako, da imate sve češće slučajeve i uzimanja zakona u svoje ruke, različite oblike samopomoći i nažalost i na taj način i počinjenja kaznenih djela ili zbog nepovjerenja nemamo investicije ili građani odlaze iz RH.

Gospodine zastupniče, dakle nisam se referirao na vašu inicijativu, dapače, mislim da ona može biti samo korisna, ni u kojem slučaju štetna i inicijativa da se raspravi stanje u pravosuđu, da se u sudbenoj vlasti apsolutno je dobrodošla i ja osobno a niti Ministarstvo pravosuđa sigurno ne može imati ništa protiv toga, ali ja ukazujem na činjenicu da se ne može očekivati stopostotna učinkovitost ni u jednom društvenom segmentu, a i ovom segmentu osobito dakle, mi smo demokratsko društvo, Ustav je demokratski postavljen, mi prihvaćamo standarde demokratske EU-a, dakle dajemo iste alate onome tko progoni i onome tko se brani, to je demokratski standard i od toga se ne smije odstupiti i u opasnosti da se ponekad nešto ne isprocesuira.

Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite.

Ja bi se usudio na ovu našu zakonodavnu koju mi ovdje predstavljamo, koja u biti je sve manje ta koja kreira zakone ili donosi zakone, u biti mi ih ovdje samo izglasavamo što naši građani jako dobro i vide, i ono što ispada da ova zakonodavna vlast postaje predmetom sprdnje u javnosti jer ispada da su zastupnici u Hrvatskom saboru jedni od najgorih vrsta političara, a u biti mi u najvećem dijelu ne možemo ni utjecati na ono što se donosi jer zakoni se uvijek pripremaju negdje drugdje, znači onaj koji ima izvršnu vlast, on priprema zakone. Tak koji ima izvršnu vlast ima i većinu u ovome zakonodavnom tijelu, tako da na neki način sama izvršna vlast ovdje donosi zakone kakve oni žele. A o trećoj vlasti sudbenoj, isto naši građani imaju jako loše mišljenje i nemaju više povjerenja u nju, da gledamo s ove političke strane, svjedoci smo kupovanja vijećnika u stvaranju većina, znači više nisu niti izbori koji su bitni kako će građani odlučiti jer uvijek netko kupi vijećnike i stvori sasvim drugu priče od koje su željeli naši građani. Mislim da se povjerenje u ove tri vlasti jako srozalo u očima hrvatskih građana, i da je to jedna od razloga isto zašto građani mlađi napuštaju RH i odlaze negdje gdje su stvari bolje uređene nego ovdje jer jednostavno više ne vjeruju niti u sudstvo niti nas u Hrvatskom saboru, a bogami niti u izvršnu vlast koji predstavlja Vlada RH i ministarstva i ministri. Hvala.

Dakle, ono što mogu reći svoje osobno promišljanje a to je jednu filozofsku definiciju prava a to je vječni pokušaj da se dosegne pravda. A ovo što govorite o ulozi saborskih zastupnika i Sabora u proceduri donošenja zakona, s tim se ja jednostavno ne slažem. Dakle, vi ako ste slušali dobro i raspravu i danas o ovome zakonu morali ste zapaziti da je to trajalo više od godinu dana. Ja sam na nekoliko saborskih odbora branio ovaj zakon i neke druge zakone koji dolaze od Vlade i moram vam reći da sam doživio veoma dinamične rasprave na saborskim odborima, dakle od saborskih zastupnika. Tako i ovdje ali ne mislim da je potrebno voditi političke i saborske ratove oko nekih stvari u zakonima ako prepoznamo da su oni zaista jedna opća intencija i potreba za dobrobit sviju građana u RH. Govoriti univerzalno o problemima sudbene vlasti u odnosu na zakone, dakle mi ovdje odnosno vi, donosite zakone i dajemo alate svima. Kroz te zakone vi šaljete poruku i sudbenoj vlasti što se od njih očekuje. Kontrolirati ih ne možemo, to je jednostavno demokracija.

S time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 119. Predlagatelj akta je Vlada RH, temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika, a u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince, prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici, dakle evo pred nama je još jedan zakon iz te kazneno-prekršajne sfere. On je nešto manje obuhvatan, pa mislim da ćemo imati nešto lakši posao, nadam se da kad dođemo do tog konačnog prijedloga zakona. Dakle, prijedlog zakona raspravljen je i podržan na Odboru za zakonodavstvo i Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora a u raspravi na plenarnoj sjednici podržan je od Kluba zastupnika HDZ-a. Nije bilo drugih prijedloga, primjedbi i mišljenja na prijedlog zakona, stoga nema razlike između rješenja koja se predlažu u ovom drugom čitanju u odnosu na rješenje iz prijedloga zakona iz prvog čitanja. Dakle, Prekršajni zakon iz 2007. godine donesen je 10. listopada 2007., stupio je na snagu u siječnju 2008. Zakon je izmijenjen i dopunjen dva puta, u 2013. godini, na snazi je od 01. lipnja 2013. godine i ove druge izmjene su na snazi od 01. siječnja 2014. godine. Treće izmjene i dopune Prekršajnog zakona stupile su na snagu 21. listopada 2015. godine i bile s u inicirane i provedene zbog određenih pravno-obvezujućih akata EU-a koji su posebni zakoni morali prenijeti u domaće zakonodavstvo a zahtijevale su proširenje zakonodavnog okvira prekršajnog prava. To proširenje odnosilo se na omogućavanje propisivanja i izricanja većeg raspona i viših iznosa, te različitih načina izračuna određenih novčanih kazni, omogućavanje propisivanja i izricanja zaštitnih mjera zabrane obavljanja poslovnih ili djelatnosti u duljem trajanju pa čak i trajno omogućavanje određenim ovlaštenim tužiteljima da javno objavljuju sudske odluke o prekršajima, pa i nepravomoćne na vlastitim mrežnim stranicama što mi do sad u našoj praksi nismo imali. Dakle, prije pravomoćnosti se može na stranicama u prvom redu regulatora u EU, a kod nas tih regulatora ima nešto, ali nisu još zaživjeli kao u EU. Dakle, oni već nakon prvog stupnja mogu kao ovlašteni tužitelji mogu na svojim stranicama objaviti prvostupanjsku odluku. Posebni zakoni koji su prenosili takve pravno obvezujuće akte EU u domaće zakonodavstvo spadali su nadležnost relativno novijih subjekata u pravnom sustavu RH, tzv. neovisnih regulatornih agencija, odnosno pravnih osoba sa javnim ovlastima kojima je posebnim zakonom utvrđen status neovisnog regulatora. Tako je Prekršajni zakon iz 2015. godine stvorio zakonodavni okvir u skladu s pravno obvezujućim aktima EU koji su u to vrijeme stupili ili stupali na snagu ili su bili poznati da im predstoji prenošenje u domaće pravo s očekivanjem da će i budući, slični akti krenuti unutar takvog zakonodavnog okvira. Međutim, u međuvremenu nastaju novi pravno obvezujući akti EU koji u izvjesnoj mjeri prelaze ili odstupaju od gore opisanog zakonodavnog okvira. A osim toga, zakoni koji ih prenose u domaće pravo nisu u nadležnosti samo pravnih osoba sa javnim ovlastima kojima je posebnim zakonom utvrđen status neovisnog regulatora, nego i tijela državne uprave i vlasti u prvom redu Ministarstva financija, Financijskog inspektorata njihovog, te Ureda za sprječavanje pranja novca, nadalje Porezne uprave, Carinske uprave i Hrvatske narodne banke. Dakle, takvi slučajevi je četvrta direktiva, takav slučaj je četvrta direktiva broj 8. 49 iz 2015. Europskog parlamenta i Vijeća od svibnja 2015. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma o izmjeni Uredbe EU 648 iz 2012. Europskog parlamenta i Vijeća, te o stavljanju izvan snage Direktive iz 2005. broj 60. Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije iz 2006. godine broj 70. o sankcijama za čije je prenošenje u domaće zakonodavstvo je određen rok do 26. lipnja 2017. godine. Stoga se predlaže izmjena članka 33. dakle gdje se govori o novčanoj kazni za takve prekršaje na način da se u stavku 10. tog članka omogućava da se za prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom EU određen raspon novčane kazne ili opći minimum ili opći maksimum novčane kazne ili način izračuna novčane kazne posebnim zakonom za počinitelja prekršaja može propisati i izreći novčana kazna u iznosu za koji ne vrijede opća pravila iz Prekršajnog zakona iz stavka 1 do 9 članka 33. ovog Zakona. Važeća odredba članka 33a. o iznosima i načinu izračuna novčane kazne ne može paralelno egzistirati sa ovom izmjenom, izmjenom članka 33. te se stoga kao takva preuska briše. Ostale izmjene i dopune su u stvari povezane, odnosno nužne zbog izmjena ove dvije odredbe članka 33. i brisanja članka 33a. S obzirom na veći broj mogućih varijanti, kombinacija određenja visina ili načina izračuna visine novčane kazne bilo koji i bilo kakav statično postavljen je zakonodavni okvir u tom pogledu nije jamstvo da bi bio dovoljan da obuhvati zahtjeve nekog budućeg pravno obvezujućeg akta EU, pa bi u svakom takvom slučaju bili primorani mijenjati Prekršajni zakon. Naime, domaći zakonodavni okvir nije brana niti prepreka dugoročnijim rješenjima iz europske pravne stečevine, jer je RH kao i druge punopravne države članice EU dužna u svoje domaće pravo prenijeti i pravno obvezujuće akte EU, pa bi u svakom takvom slučaju ionako bili primorani mijenjati Prekršajni zakon. Dakle, prema članku 288. Ugovora o funkcioniranju EU pravni akti EU su uredbe, direktive, odluke, preporuke i mišljenja od kojih samo preporuke i mišljenja nemaju karakter pravno obvezujućih akata. Stoga se predlaže takvo fleksibilno zakonodavno rješenje koje će omogućiti posebnim zakonima nesmetano prenošenje prava obvezujućih, pravno obvezujućih akata EU uz istodobno preveniranje zakonodavne nužnosti stalnih i čestih izmjena Prekršajnog zakona. Nadam se da ste svi razumjeli. Dakle, u EU regulatori, a i kod nas imaju posebne Zakone o prekršajima gdje su propisane kako materijalne norme, tako i sankcije. I one su u EU daleko, daleko u većim iznosima, veće su zapriječene kazne nego što je to kod nas. Mi to moramo implementirati s obzirom da učestalo implementiramo određene direktive iz te oblasti, ovdje se zakonodavac iz pragmatičnih razloga odlučio napraviti Prekršajni zakon kao temeljni zakon iz sfere prekršaja takav da se ne mora raditi zahvat u ovaj zakon temeljni svaki puta kada implementiramo neku direktivu, recimo iz sfere pranja novca. Mijenjat će se samo onaj dio, dakle implementirat će se to samo u Zakon o sprječavanju pranja novca gdje su propisana, dakle i prekršajna djela i njihove sankcije, a neće se morati ići zahvat u ovo.

Ne. Onda otvaram raspravu i prvi u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista se javio uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. Ne vidim ga ovdje, gubi pravo na govor. Sljedeći u ime Živoga zida i SNAGA-e uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Ne vidim ga. Nema ni njega, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. Ne vidim ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Nje ima, evo izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, drage kolegice i kolege. Evo ja ću pokušati biti kratka. Dakle, pred nama je danas Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona raspravljen je na trećoj sjednici koju smo imali 4. svibnja ove godine podržan je od Odbora za zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe a nije bilo niti drugih prijedloga i primjedbi na sam prijedlog zakona, pa stoga nema niti razlike u konačnom prijedlogu zakona, a uvodno su na sam prijedlog koji smo raspravljali. Isto tako na ovaj konačni prijedlog zakona nije bilo amandmana i usvajanje jednoglasno i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za pravosuđe. Ovim izmjenama predloženim u konačnom zakonu, implementiraju se odredbe 4 Direktive 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća o sprječavanju korištenja financijskih sustava u svrhu pranja novca ili financiranju terorizma. Predloženim konačnim zakonom, usklađen je izričaj sukladno europskim propisima, te je izraz rad na crno zamijenjen riječima neregistriranog rada i zapošljavanja. Najznačajnije su ipak promjene odredbi vezanih na propisivanje izricanje novčane kazne, te se uvodi mogućnost propisivanje izricanje novčane kazne u postotku i od zaštićene vrijednosti. Također je važno da se ustanovi fleksibilan zakonodavni okvir za novčane kazne, u slučajevima transpozicije pravno obvezujućih akata EU, pa na taj način nećemo se naći u situaciji da u slučaju nekog budućeg pravno obvezujućeg akata EU, moramo mijenjati prekršajni zakon, što je vrlo pozitivno i na taj način, ustvari dolazi i do veće pravne sigurnosti. Naime, izmijenjen je čl.33. stavak 10. te se omogućuje da se za prekršaje za koje je pravno obvezujućim aktom EU određen raspon novčane kazne odnosno novčani minimum ili maksimum, ili način izračuna, posebnim zakonom će se moći propisati, izreći novčana kazna u iznosu za koje ne vrijede opća ograničenja iz prethodnih stavka navedenog čl.33. zakona.

Kolegica Jelkovac, javio sam se za repliku iz jednog razloga, danas raspravljamo o ovim pravosudnim zakonima, međutim, meni se često postavlja pitanje, da li smo svjesni uvjeta u kojima rade ti prekršajni suci. Kada vidite uvjete na Prekršajnom sudu u Zagrebu, to je katastrofa, hoćete u Gorici ili negdje drugdje, do toga da ti suci se praktički nemaju di oprati komad voća nego to moraju raditi u WC-u, a da ne govorim kakvi su uvjeti za kancelarije. Te kancelarije su smještene u bivšim prostorima, koje su bile kancelarije jedne tvrtke koje naprosto ne odgovaraju uvjetima da tamo budu ljudi koji dolaze na saslušanje i sve skupa. Mislim da mi kao saborski zastupnici uz ove zakonske promjene koje se usklađuju sa Direktivom EU, idu ka tome da bi ti sudovi bili čim efikasniji da bi bili na usluzi naših građanima, mi moramo razmišljati i kako i u kojim uvjetima ti ljudi rade, jer to su sve visokoobrazovani ljudi, vrlo stručni, međutim uvjeti rada ih vrlo često tjeraju da odlaze od tuda i onda na žalost sa lošom kvalitetom pada i kvaliteta rada u sudu. Dakle moramo pogledati jedan cjelokupni okus u kojem se ovaj zakon primjenjuje i onda naprosto kada raspravljamo o državnom proračunu, onda neke stvari naprosto moramo uzeti u obzir.

Dakle činjenica je da puno puta, pa općenito među građanstvom je prisutna samo kritika svih koji rade u državnim institucijama pa tako i sudstva, a ovo što vi kažete je zaista tako, ja sam svjesna te činjenice da ne samo u prekršajnim sudovima, nego i u drugim sudovima uvjeti nisu sjajni i da zaista, nadam se ustvari da ćemo i kroz državni proračun naći mogućnosti da se ta situacija popravi, ali evo spomenula bi primjer iz mog grada, grada Karlovca gdje je sud obnovljen iz sredstva EU, i zaista vjerujem, ovih dana trebaju se suci vratiti u zgradu i u puno bolje uvjete rada.

Poslovnika u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Izvolite. i zastupnici, dakle vi koji ste u kontinuitetu danas u Saboru, mislim da prepoznajete o čemu se ovdje radi. Dakle, mijenjamo Zakon o Uredbu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, mijenjamo ga u paketu sa promjenom Zakona o kaznenom postupku, mijenjamo ga u onom segmentu gdje smo imali preklapanje u regulativi u odnosu na oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim dijelima i prekršajem. Ta materija je bila regulirana odnosno ja bi rekao pre regulirana pa se nalazila u Zakonu o kaznenom postupku u tom posebnom Zakonu o oduzimanju imovinske koristi i dijelom u ovom Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. I upravo ova izmjena je kratka, mala i ona je paket. U njoj se iz Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta brišu odredbe koje tretiraju materiju oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelima i prekršajima i smatram da se radi o jednom potpuno tehničkom rješenju i da prošlo je i prvo čitanje dakle ovo je faza drugog čitanja, ali mislim da nije izazivalo bilo kakvu polemiku s obzirom da se radi o čisto pravno-tehničkom zakonu koji kvalitetnije i bolje uređuje materiju odnosno na jedno je mjesto fokusira kako bi tijela koja primjenjuju zakon u tom segmentu gdje se treba učinkovito oduzeti imovina koja je stečena kaznenim djelom i prekršajima stavi na jedno mjesto tamo gdje je to najvažnije, a to je Zakon o kaznenom postupku i to je sve što sam vam želio poručiti. Ne. hvala. Otvaram raspravu. Prvi se javio uvaženi zastupnik Orsat Miljenić. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Nema ni njega, gubi pravo na raspravu.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, ponovo uvaženi državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Juro Martinović. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Evo dakle ponovno jedna rekao bih još blaža priča. Ukida se ovim zakonom prestaje važiti Zakon o ustvari ovo je Zakon o prestanku važenju Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem.

Dakle donosimo zakon kojim prestaje važiti poseban zakon kojeg smo imali o postupku oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Ovaj zakon ima samo dva članka i treći kada stupa na snagu pa mislim da on nije bio predmet nikakvih posebnih stručnih, a niti drugih rasprava. I u tom smislu imao sam potrebu samo vam iznijet ovo da eventualno izbjegnemo, ali naravno dopušteno je o svemu diskutirati, da izbjegnemo nepotrebno raspravljanje.

Vi ukidate Zakon o oduzimanje nezakonito stečene imovine i ključno je pitanje ne zbog čega je taj zakon ukinut nego je koliko je te nezakonito stečene imovine oduzeto po tom zakonu. Znači da li možete hrvatsku javnost izvijestiti s obzirom da je to doista interesira, koliko je do sada oduzeto nezakonito stečene imovine u RH? Evo građani sumnjaju da se radi o desetinama i stotinama čak milijardi kuna u posljednjih 27 godina, a prema onim analizama koje smo dobili od ministarstva nadležnoga do sada je oduzeto tri milijuna kuna.

Izvolite. Uvaženi zastupniče Bunjac. Dakle moram reći da krivo govorite kada kažete sa smo ukinuli zakon odnosno formalno ispravno, ali mi nismo ukinuli normu koja to regulira. Dakle naravno ne očekujem da to radite sa nekim lošim namjerama, ali vjerojatno ste ispustili iz vida tijekom rasprave, da je ovaj zakon stavljen izvan snage samo iz razloga što su sve norme koje reguliraju materiju oduzimanja protuzakonito stečene imovinske koristi s kaznenim djelima i prekršajima prebačene u temeljni zakon o postupku, a to je Zakon o kaznenom postupku. Što se tiče ovih izvješća koja od mene očekujete, Ministarstvo pravosuđa u ovom trenutku i u ovom postupku nema namjeru iznositi nikakve podatke. Te podatke dobivate vrlo često u izvješćima nadležnih tijela koje imaju obvezu podnositi izvješće pa i o takvim predmetima pred hrvatski Parlament. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti će uvaženi zastupnik Marko Šimić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. U svojoj raspravi o prijedlogu zakona, o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama kaznenog postupka zapravo osvrnuo sam se i na predložene izmjene ovoga zakona. Stoga ostaje nam utvrditi da ne bi širili raspravu u nekakvom smjeru koji nije više možda niti potreban. Reći ću samo da je predlagatelj, odnosno da se predlagatelj odlučio za premještanje pojedinih odredbi iz ovoga zakona u Zakon o kaznenom postupku iz 2008. godine. Naravno onih odredaba koje po svom sadržaju ulaze u područje upravo toga zakona. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom odnosno protupravnom radnom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Zakonu o kaznenom postupku izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni te osigura puna i jedinstvena primjena ovih odredaba u praksi. Na kraju valja dodati da postupak oduzimanja imovinske koristi kao adhezijski postupak prema mišljenju predlagatelja treba biti reguliran upravo u Zakonu o kaznenom postupku dok bi se pojedina pitanja koja se tiču ovrhe raspolaganja sa oduzetim stvarima i slično a koja se ne odnose izravno na kazneni postupak i dalje treba regulirati posebnim propisima. I na samome kraju Klub zastupnika HDZ-a prihvatiti će i podržati prijedlog raspravljenog konačnog zakona i dakle sukladno zaključcima i mišljenjima matičnog odbora i zainteresiranih odbora pozdraviti ćemo donošenje još jednog zakonodavnog okvira i zakoni za koji se nadamo da će poboljšati i ubrzati postupak sudovanja u kaznenim predmetima. Zaključujem raspravu a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. E sada, budući da je veliki broj zastupnika neočekivano povukao, javio se za diskusiju u ime klubova ili pojedinačno a onda povukao, mi ćemo sada napraviti jednu stanku jer trebaju doći predstavnici predlagatelja pa ćemo napraviti stanku od 15-ak minuta i vidimo se u 12,30 ovdje.

u međuvremenu smo pozvali nenadano uvaženog državnog tajnika koji nije to očekivao, ali puno je bilo odustajanja od rasprave, pa ćemo sad prijeći na točku: - Konačni prijedlog Zakona o usporedivosti naknada prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 83. Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH, i članka 172. Poslovnika, u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince, prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor financije i državni proračun, a njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Željko Tufekčić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, pred vama se dakle nalazi Konačni prijedlog Zakona o usporedivosti naknada prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, na trećoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj početkom ožujka, donesen je zaključak kojim je prihvaćen prijedlog Zakona o usporedivosti naknada prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu. U prvom čitanju sa 124 glasa za i jedna glas je bio suzdržan. U tadašnjoj saborskoj raspravi, prevladala je značajna podrška donošenju ovog zakona. Upućene primjedbe i prijedlozi pomno su razmotreni, međutim zaključeno je da su izvan opsega predmeta uređenja ovog zakona, a radilo se o uređenju bankovnih naknada za pravne osobe, gašenju poslovnica banaka u općinskim središtima, isplati plaća u gotovom novcu, uređenju zatvaranja posljednjeg računa koji su uzeti iz ovrha itd. Slijedom navedenog, nema razlike između rješenja koja su predložena ovim konačnim prijedlogom zakona u odnosu na prijedlog zakona koji je bio prezentiran u prvom čitanju. Dopustite da vam ponovno kratko predstavim sam zakon, njegove ciljeve i očekivane učinke. Dakle, ovim zakonom uređuju se pravila za usporedivost naknada koje se naplaćuju potrošaču, prebacivanje računa za plaće unutar RH te otvaranje i korištenje osnovnog računa za plaćanje. Važno je napomenuti da se odredbe ovog zakona odnose samo na potrošače a ne i na pravne osobe. Predmet ovog zakona do sad nije bio uređen propisima RH, a glavni poticaj za donošenje zakona je prijenos Direktive br. 92 iz 2014. Europskog parlamenta i vijeća iz srpnja 2014., o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanja, prebacivanju s računa za plaćanje i pristupu računa za plaćanje s osnovnim uslugama. Dakle, ova se direktiva ovim zakonom implementira u pravni poredak RH. Uz prijenos odredbi direktive, glavni razlog predlaganja ovog zakona je potreba za povećanje transparentnosti i usporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje, ublažavanje poteškoća prilikom prebacivanja računa za plaćanja te osiguravanja pravo potrošačima da otvore i koriste se osnovnim računom za plaćanje. Donošenje zakona očekuje se unaprjeđenjem pružanjem usluga platnog prometa potrošačima, posljedično i moguće povećanje razine tržišnog natjecanja u sektoru bankovnih usluga stanovništvu. Ovim zakonom uređen je račun za plaćanje koji je definiran kao račun koji vodi pružatelj platnih usluga na ime jednog ili biše potrošača, a putem kojeg potrošač može barem uplaćivati novčana sredstva, podizati gotovo novac te izvršavati i primati platne transakcije uključujući kreditne transfere u korist druge osobe ili od druge osobe. Iz navedenih funkcionalnosti računa trenutno bi se u RH računom za plaćanje prvenstveno smatrali tekući i žiroračuni potrošača, u kunama i stranim valutama. Što se tiče trenutne situacije u ovom području krajem 2015. godine kod kreditnih institucija u RH potrošači su ukupno imali otvorenih 7 milijuna 258 tisuća i 363 transakcijska računa, a broj potrošača u RH na isti dan krajem dakle 2015. koji je imao barem jedan transakcijski račun iznosio je 3 milijuna i 608 tisuća i 852 iz čeg proizlazi da u prosjeku hrvatski potrošači, odnosno hrvatski građani imaju otvorena dva transakcijska računa. Dakle, ciljevi donošenja zakona jesu slijedeći. Povećati transparentnost i usporedivost naknada povezanih sa računom za plaćanja, uspostaviti pravila za prebacivanje računa za plaće unutar RH, olakšati prekogranično otvaranje računa za plaćanje i uspostaviti pravila za otvaranje i korištenje osnovnog računa. Kad govorimo o povećanju transparentnosti i usporedivosti naknada to ovaj zakon predviđa postići putem tri instrumenta. Prvi je informativni dokument o naknadama, drugi je izvješća o naknadama i treći je usporedba naknada. Dakle, kad govorimo o informativnom dokumentu o naknadama, temeljem ovog zakona kreditna institucija dužna je prije nego što se potrošač obveže ponudom ili okvirnim ugovorom o računu za plaćanje i to dovoljno unaprijed, dati potrošaču informirani dokument o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje i pojmovnik koji mora obuhvatiti barem nazive i definicije usluga. Pritom će biti u obvezi koristit se nazivima usluga s konačnog popisa najreprezentativnijih usluga povezanih sa računom za plaćanje, čim će se potrošaču dodatno olakšati usporedivost ponuda različitih kreditnih institucija. Ako se jedna ili više usluga povezanih sa računom za plaćanje nudi kao dio paketa usluga povezanih sa računom za plaćanje, informativni dokument o naknadama mora sadržavati i naknadu za cijeli paket usluge uključene u paket i njihovu količini kao i dodatni naknadu za bilo koju uslugu koja prelazi količinu obuhvaćenu naknadom za paket. HNB podzakonskim propisom utvrđuje popis od najmanje 10 a najviše 20 najreprezentativnijih usluga povezanih sa računom za plaćanje te svake četiri godine procjenjuje i po potrebni ažurira taj popis. Dakle, radi se o tome da kreditna institucija je dužna za izvršene usluge povezane sa računom za plaćanje najmanje jednom godišnje besplatno dati ili učiniti dostupnim potrošaču izvješće o svim obračunatim i plaćenim naknadama i kamatama povezanim sa računom za plaćanje uključujući i informaciju o kamatnoj stopi, ukupnom iznosu za računanje tih kamata na ugovoreno prekoračenje. Time će se potrošače dodatno informirati o stvarnom iznosu naknada koje plaća na godišnjoj razini kao i ukupnom iznosu zaračunatih kamata na ugovoreno prekoračenje u istom razdoblju. Usporedba naknada u svrhu, dakle povećanja transparentnosti naknada HNB odnosno Hrvatska narodna banka na svojoj će internetskoj stranici objavljivati usporedbu naknadu koje različite kreditne institucije naplaćuju potrošačima za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje. Svrha je omogućiti potrošačima pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o stvarnoj visini naknada vezanih uz račun za plaćanje koje naplaćuju sve kreditne institucije u Republici Hrvatskoj. Pristup navedenoj stranici bit će naravno besplatan i potrošačima će omogućiti dobivanje jasnih, sažetih i točnih informacija o naknadama koje naplaćuju kreditne institucije u RH i to sve na jednom mjestu bez nepotrebnih troškova. Time će potrošači vrlo jednostavno moći odabrati najpovoljniju kreditnu instituciju, te bi se sukladno tome trebalo povećati i tržišno natjecanje među kreditnim institucijama.

Zakonom se uvode pravila kojima se za potrošače pojednostavljuje i uređuje usluga prebacivanja računa za plaćanje na području RH odnosno prebacivanje računa za plaćanje iz jedne kreditne institucije u drugu kreditnu instituciju. Usluga prebacivanja treba omogućiti potrošaču jasan, brz i siguran postupak prebacivanja računa za plaćanje u istoj valuti kod pružatelja platnih usluga u RH i to bez velikog administrativnog ili financijskog opterećenja za potrošača. Da bi ostvario to svoje pravo za prebacivanje računa za plaćanje na području RH potrošač će morati samo dati punomoć kreditnoj instituciji kod koje želi prebaciti svoj račun. Zakonskim rokom od 12 radnih dana, informacije o trajnim nalozima, izravnim terećenjima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima koji se izvršavaju na računu za plaćanje, te stanje računa će biti prebačeni iz jedne kreditne institucije u drugu. Naknade povezane sa uslugom prebacivanja moraju biti razumne i u skladu sa stvarnim troškovima tog pružatelja platnih usluga. Nadalje zakonom se uređuje i način otvaranja i korištenja osnovnog računa za plaćanje u kreditnim institucijama za potrošače sa zakonitim boravištem u EU. Iako pružatelji platnih usluga i danas nude određenim kategorijama potrošača, na primjer studentima, umirovljenicima itd. otvaranje i korištenje računa za plaćanje po povoljnijim uvjetima ovim zakonom će se za posebno osjetljivu skupinu potrošača korisnika socijalne pomoći omogućiti ostvarivanje prava na osnovni račun uključivo i pravo na 10 besplatnih nacionalnih platnih transakcija. Osnovni račun obuhvaća usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje, polaganje novčanih sredstava na račun, podizanje gotovog novca s tog računa, izvršenje platnih transakcija, dakle izravnih terećenja, platnih transakcija putem platne kartice uključujući plaćanje putem interneta i kreditnih transfera itd. Pravo na otvaranje i korištenje osnovnog računa je nediskriminirajuće i lako je dostupno. Zakonom se obveza otvaranja i vođenja osnovnog računa određuje za one kreditne institucije u RH čija financijska snaga i mrežna rasprostranjenost poslovnih jedinica osigurava široku dostupnost svim potrošačima koji žele otvoriti osnovni račun. Kreditna institucija koja prema revidiranim godišnjim financijskim izvješćima za prethodnu godinu ima ukupnu imovinu veću od 15 milijardi kuna dužna je potrošačima nuditi osnovni račun, a ostale kreditne institucije to mogu učiniti ukoliko žele. Osnovni račun vodi se u kunama, a ugovoreno prekoračenje po njemu nije dopušteno. Naknada za otvaranje i korištenje osnovnog računa potrošača koji pripada osjetljivoj skupini iznosila bi oko 7 kuna mjesečno. Zakonom je predviđeno njegovo stupanje na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbi Zakona o transparentnosti i usporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje koje stupaju na snagu prvog dana nakon proteka roka od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu delegiranog akta Europske komisije kojim će se definirati format i struktura tih odredbi. Dakle, čeka se donošenje uredbe Europske komisije. Nakon toga će HNB pravilnikom navedeni delegirani akt, odnosno uredbu prenijeti u pravni sustav RH i nakon toga stupaju na snagu ove odredbe o transparentnosti. Očekuje se da će Europska komisija ovaj akt donijeti u trećem kvartalu ove godine. Dakle, kako smo iz obrazloženja mogli vidjeti, zakonom se povećava transparentnost naknada povezanih sa računom za plaćanje, olakšava se puno jednostavnije, brže i povoljnije prebacivanje računa za plaćanje iz jedne u drugu kreditnu instituciju. Omogućava se otvaranje i korištenje osnovnog računa, tako da mislimo da će ovaj zakon itekako biti usmjeren većoj zaštiti potrošača, njihovoj boljoj informiranosti, te bolje tržišnom položaju. I mislimo da je svakako zakon vrijedan vaše podrške kao što se dogodilo uostalom i u prvom čitanju. Evo ja vam zahvaljujem na pozornosti i očekujem konstruktivnu raspravu. Ne. Onda otvaram raspravu. A prije nego što dam riječ samo da znamo šta će danas biti. Dakle, nakon ove točke ćemo imati Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu, Izvješće o uredbama koje je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti i Prijedlog odluke o razrješenju člana Državno-odvjetničkog vijeća iz reda zastupnika. Malo smo povećali broj točaka, naprosto zato jer je niz točaka tijekom prijepodneva silno ubrzan budući da su mnogi odustali od iskusnija. Prvi se u ime Kluba zastupnika o ovoj točci, javio uvaženi zastupnik Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine tajniče sa suradnicima, evo pred nama se danas nalazi Prijelog Zakona o usporedivosti naknada prebacivanju računa za plaćanje i pristup osnovnom računu. Reklo bi se usklada s direktivnom. Jedan jednostavni zakon koji ćemo vjerujem svi tu podržati i odmah da kažem da će Klub SDP-a podržati ovaj zakon, ali da malo vidimo o tome kako je šta to je na tržištu financijskome. I znamo da ovim zakonom ne možemo urediti cjelokupni dio naknada, međutim ja ću u svojoj raspravi probati ukazati koliko je to tržište i koliko je uopće ovaj zakon važan.

Donošenje ovog zakona radi usklađvianja nacionalnog zakonodavstva sa EU Direktivnom, potrošač će moći jednostavnije, pod 1. otvoriti i korisiti osnovni raču. Znači osnovni račun je, obuhvaća u čl. 23. usluge otvaranja, vođenje i zatvaranje računa, usluge polaganje i podizamanje gotovog novca na šalteru ili bankomatu, usluge izvršavanja platnih transakcija, znači izravno terečenje, plaćanje karticama putem interetneta, trajni naloz itd.

Ovo govorimo da je to ovo osnovni račun. Osnovni račun bi se trebao razlikovati od ovoga transakcijskog računa. Ja se nadam da ćemo to u raspravi kasnije i još detaljnije objasniti. Zatim, broj 2. je prebaciti račune za plaćanje iz jedne banke u drugu banku, znači prebacivanje bez velikog administrativnog i financijskog opterećivanja za potrošače, ovdje samo u obrazloženju piše da je dovoljno dostaviti zahtjev s punomoći na unificiranom obrascu, a sve ostale radnje će obaviti banke. Znači ispada vrlo jednostavno, znači samo ćete dati nalog i moći ćete prebacivati bez velikog opterećenja financijskog i administrativnog ćete otvoriti s jedne banke u drugu banku. Ja sad postavljam pitanje, da li se ovo odnosi i na sve račune? Naše transakcijske račune koje primamo znači na kojem primamo plaće, na kojem primamo te priljeve, da li se radi samo i o njima ili se radi samo i o ovome osnovnom računu te usporedivost obuhvat naknade i visina naknade. To je svakako prednost ovog zakona koji donosi, nismo imali ni jednim drugim zakonom. To je usporediti obuhvat usluga i visina naknade te imati bolji uvjet u već naplaćene naknade što će olakšati uspoređivanja ponuda, različitih pružatelja platnih usluga.

Što mislim da je dobro i to pozdravljamo. Znači ne samo da se odnosi na sve, na sve naknade koji su oni naplaćivali i onda ćete vidjeti zapravo koliko mi godišnje plaćamo. Ovako to mjesečno ne izgleda puno, ne obraćamo određenu pozornost, a vidjet ćete kasnije u podacima o kojim iznosima se radi. Te je također bitno da će HNB na svojoj internetskoj stranici objavljivati usporedbu naknada koju različiti pružatelji platnih usluga naplaćuju potrošačima za najreprezentativnije usluge povezane sa ručna za plaćanje. Također, mislim da je to dobro. Jer danas, ako želimo vidjeti između jedne i druge banke morate ulaziti na njihove one obrasce, pa onda ne možete jednostavno to uspoređivati, jer kod ovoga jednoga je to 9 kuna, kod drugoga 10. Mislim da je to dobro da dobijemo na jednom mjestu HNB, da će na jedan jednostavna i transparentan način uspoređivati naknade i vidjeti zapravo koliko mi to sve plaćamo. Pa da vidimo malo koliko uopće građani koriste kartice, račune i o kojem uopće novcu to radi, kažem iako ovim zakonom nije definirano da ćemo mi ograničenosti nekakve bankarske naknade, te provizije, ti troškovi, međutim da vidimo o kojem biznisu se to radi.

Znači 3,6 milijuna hrvatskih građana ima otvoren barem jedna račun, što znači da u prosjeku imamo 2,16 računa otvorenih po potrošaču.

Ukupan broj korisnika potrošača prema ugovornim načina plaćanja korisnik na teret računa otvorenih kod kreditnih institucija izgleda sljedeće. Znači građani uglavnom internetom, koji koriste Internet na svoje plaćanje, imamo milijun 152 tisuće 945 potrošača. Ono što izravno terećenje, znači kada teretite dajete nalog i suglasnost banke da vam tereti vaš račun, imate preko milijun potrošača za trajni nalog također u Hrvatskoj imate preko milijun potrošača koji su dali nalog da vam izvršavaju trajnim nalogom. Zanimljivo je da je debitnu karticu vjerujem većina vas tu ima, znači kada dobijete i otvorite transakcijski račun oni vam u banci daju debitnu karticu, u Hrvatskoj ima 3 milijuna 345 tisuća 174 hrvatska građanina, znači 3 milijuna i 300 imamo debitnih kartica, a kreditnih kartica koje su kasnije se više vezaju znači da morate imati određeni plaćate ih kasnije znače ne terete vam odmah račun imamo milijun 117 tisuća 302 kreditne kartice odnosno potrošače. Što nam ovo govori? Da se uglavnom hrvatski građani internetskim plaćanjem koriste oko 26,9% od ukupnog odnosno od onih koji su potrošača čak oko 31%, postupak populacije koji se koristi plaćanjem računa putem mobitela je negdje oko 10%, a zanimljivo je da je broj građana koji ima debitnu karticu 92,7% hrvatskih građana ima debitnu karticu. Zato što je bitno kada govorimo o naknadama i da vidimo koliko je to vezano za samog potrošača koliko to košta, jako je bitno da znamo koliko hrvatskih građana uopće koriste te usluge, a dok svaki treći potrošač u RH ima kreditnu karticu.

Za usporedbu da bi dobili koliko je to u odnosu na poslovne subjekte, znači blokiranih računa poslovnih subjekata je 56 tisuća 644. sada uzmite milijuna ovamo građana transakcijskih računa i 56 tisuća 644 poslovna subjekta što je 16 puta manje od transakcijskih računa potrošača. Da bi dobili na važnosti, a ovo se veže i na blokirane građane, nedavno smo govorili o stambenom potrošačkom kreditiranju, govorit ćemo sljedeći tjedan nadam se kada bude vezano za ovrhu, znači da vidimo kada imamo cjelokupnu sliku upravljanja dugom, privatnim dugom hrvatskih građana koji su to problemi, na koji način rješavamo te probleme i da vidimo kada donosimo određene zakone i da točno ciljamo da znamo na koji način točno riješiti taj problem, a također je vezano i za ove naknade. Ono što je dobiveno također analizom kretanja izvršenih nacionalnih kreditnih transfera potrošača, govorimo samo o potrošačima o hrvatskim građanima. Oni koji su dali nalog 2015. godine na papirnatim nalazima jer uglavnom još u RH građani odlaze na šaltere i uglavnom plaćaju svoje obveze putem šaltera, izvršili su hrvatski građani 70 milijuna transakcija u 2015. godini u iznosu od 55 milijardi kuna, a elektronički dali su putem interneta su dali oko 52 milijuna transakcija u iznosu od 47,6 milijardi kuna. To kada se zbroji ili papirnato ili elektronički znači da su hrvatski građani godišnje ukupno izvršili 123 milijuna transakcija u vrijednosti 103 milijarde kuna, znači godišnje su hrvatski građani izvršili. A zašto je to ponovo kažem u konačnici bitno kada dobijemo na nekoj mjesečnoj razini da bi dobili mjesečni osjećaj koliko je to transakcija se obavlja i zašto su važne ovaj zakon i zašto su važne naknade i zašto je to jedan dodatni posao koji treba biti reguliran, mjesečno je oko 5,8 milijuna transakcija na papirnatom znači oko 4,6 milijardi i elektronski 4,4, ili 4 milijarde, znači mjesečno hrvatski građani prosječno izvrše 10 milijuna transakcija u iznosu od 8,5 milijardi kuna. Zašto je ovo bitno?

U zadnje tri godine ću vam samo reći prihoda od provizija i naknada, s tim da u ovim prihodima provizija naknada ne nalaze se samo potrošači, nemaju razdvojene na potrošače i na poduzetnike znači ovdje su skupa koji plaćaju i poduzetnici i potrošači jel u oni tako u svojim bilancama nemaju razdvojeno nego su zajedno. Oni su godišnje negdje zarađuju, znači godišnji prihodi od provizija i naknada su na razini 4,5 milijarde kuna, još jednom ponavljam 4,5 milijarde kuna bankari naplaćuju od provizija i naknada. Troškovi provizija i naknada istih tih banaka su vam negdje oko milijardu i 300 milijuna kuna. Znači čista neto dobit, čista zarada poslovnih banaka neto prihoda od provizija i naknada u 2016. godini je iznosila 3,2 milijarde kuna. Znači da bi dobili uopće pojam milijardi 4,5 milijardi kuna vam je negdje proračun MORH-a, proračun Ministarstva obrane, dva Pelješka mosta se naprave bez eu sredstava se naprave samo od naknada i provizija banaka koji u ovome dijelu donosi. Kada govorimo o neto čistoj zaradi tri milijarde kuna koje dobivaju od provizija i naknada, zamislite šta bi to značilo državnom proračunu? Tu ima ministara, znaju kako su razgovarali sa kolegama ministrima kada se vodila određena državna politika pa uzeti 100 milijuna kuna, 50 milijuna kuna pa nekome uzeti dati za prijevoz učenika ili dati za određene knjige pa morate dati ne znam jeli 50 ili 100milijuna kuna itd. vrlo teško je bilo naći ta određena sredstva u proračunu, vrlo teško je bilo I onda kada ste uspjeli uštedjeti 50 ili 100 ili 200 ili 500 milijuna kuna, svi sretni. A ovdje na samo temelju provizija i naknada koje mi jednostavno nam to prolazi zato što jednostavno se radi o malim iznosima, mi ih ne vidimo na računu. Znači ukoliko svatko od vas, vjerujem da ćete na kraju godine dobiti, pa vidjeti ćete da plaćate da vam uzmu, da uopće ne vidite godišnje između 500 i 100 kuna. Sada uzmite da ima 3,6 milijuna ovih potrošača, to vam je negdje oko 2 milijarde kuna, samo od razno raznih ovih naknadica koje vi mislite, koje uopće jednostavno od nas ne primjećujem. Ono što je također važno za usporedivost ovih naknada, znači rekao sam da postoji 7,2 milijuna računa. Svatko od vas vjerojatno ne promatra, ne gleda taj dio, vidite mjesečno koliko vam uzmu za naknadu računa. Ovdje je bilo govoreno za posebne skupine ljudi, to je i državni tajnik rekao da će biti 7 kuna, da će i za njima koji primaju određene socijalne, točno ih je ovdje navedeno u članku, čini mi se 24, potrošaču koji pripadaju osjetljivoj skupini korisnici su sljedećih prava, zajamčene minimalne naknade, naknade za osobne.

Prva je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Lalovac na vašoj zanimljivoj raspravi. Rekli ste da banke uzimaju naknade čak i za prazne račune, evo čuli smo, za račune po kojima nema prometa, čuli smo o kakvim se ciframa radi, znači 100 milijuna eura samo za vođenje računa, 4,5 milijarde kuna samo za naknade i za provizije. Da li mi možete reći kao bivši ministar financija zbog čega je u Hrvatskoj zabranjeno da se plaća isplaćuje na ruke? Znači građani jednostavno ne mogu dobiti plaću na ruke, što znači da građani hoće neće, ne može dobiti onda iznos koji je zaradio. On čim položi plaću na tekući račun on je ostvario već jedan dio te svoje plaće, već je ostao bez nje. Također zbog čega se umirovljenicima naplaćuje 50 kuna naknada ako oni uzimaju, ako svoje mirovine dobivaju od poštara? Da, netko će reći, 7, 9 ili 20 kuna vođenje računa ali u hrvatskoj radi milijun i 200 tisuća ljudi, što znači da milijun i 200 tisuća ljudi svaki mjesec daje banci minimalno 7 kuna a ponekad i više a kada se to zbroji na godišnjoj razini dolazimo do ovih ogromnih brojki koje ste vi sada rekli. I doista je nevjerojatno da je to pravo ukinuto a mislim da je to čak i protuustavno da ne samo plaće nego i svi drugi troškovi materijalni, putni troškovi, dnevnice, regresi, božićnice, jubilarne nagrade ne mogu se isplatiti na ruke. Evo i mi imamo čak slučajeve poput ovog današnjeg da Vlada odobrava regres koji je, dakle bi se trebao isplatiti na ruke, što je najbitnije, dakle naknada koja je izuzeta od ovrhe ali ona se ne može dakle isplatiti na zaštićene račune nego će morati otići na tekuće račune, banka će naplatiti svoje naknade, FINA svoje, ljudi će ostati bez novca. Pa uvaženi kolega, vezano za plaćanje, znači u gotovini, odnosno na ruke postoje i određene druge direktive a nedavno smo imali jednu od takvih je Zakon o sprječavanju pranja novca gdje vam jednostavno i svi drugi određeni porezni zakoni jednostavno pokušavaju na jedan vrlo jasan i transparentan način imati kontrolu tijeka novca i jednostavno ne možemo na taj način zato što s druge strane banke ili naplaćuju određene naknade i koje su ovdje što smo vidjeli da su visoke, ne možemo derogirati nekakve druge zakone i pokušavati izvršiti određene naplate. A vidimo da će u budućnosti sve više i više transakcija, da će se obavljati putem računa. Ono što se događa u RH određeni dio, uvijek vam je u ekonomiji da određeni dio novaca ide i mimo računa. Međutim ono što je ovdje bitno da vidimo, nažalost ne možemo ovim zakonom i zato ga pohvaljujemo i da je dobro da smo ga implementirali i da prvi put možda ćemo dobiti na jasan i transparentan način koje su to naknade da li će se otvoriti. Međutim, vi ste ovdje vrlo dobro spomenuli kod hrvatskih umirovljenika naplaćivanje 50 kuna, naplaćivanje, znači ovdje čak oni nisu uzeti. Znači ovdje čak nisu uzeti vezano za ovaj dio. I pitanje kada bi se obuhvatile sve ove ostale naknade i svi ovi ostali troškovi do kojih iznosa se govori. Znači samo sam htio napomenuti da je ovaj biznis koji se vozi u provizijama i naknadama ogroman, to je ogroman biznis kojega ja, do sada nismo imali reguliranog, kojega sada ovim zakonom dovodimo u određene, barem u ovaj dio transparentnosti. A onda, a otvorilo se pitanje, vrlo otvoreno pitanje od strane Europske komisije zbog vrlo visokih naknada i tih kartičarskih kuća i banaka, ja se nadam da ćemo vrlo ubrzo ovdje govoriti gdje će se ti limiti i smanjivati i neće se dopuštati po meni na ovakav način jednostavno toliki određeni dio biznisa a da hrvatski građani s druge strane imate blokiranih 320 tisuća ljudi, imate do 10 tisuća kuna blokiranih nekakvih 120 tisuća ljudi.

Uvaženi kolega Lalovac, znamo da je RH Eldorado za banke, to je činjenica. One su do konverzije CHF kredita zaradile 40 milijardi kuna u zadnjih 10 godina onda su nakon konverzije onu godinu imale nekakvu pozitivnu nulu. Da bi odmah već sljedeće godine imali dobit preko 6 milijardi kuna u državi koja je tek nedavno počela rasti s BDP-om, u državi u kojoj gospodarstvo nije baš sjajno. Dok u svojim zemljama u kojima su one domicilne banke vjerojatno s obzirom na broj stanovnika ne zarađuju tako ogroman novac, to je sigurno tako. Dakle, to je vrlo zanimljiva činjenica da one imaju El Dorado upravo u zemljama tranzicije, u zemljama u razvoju koje nisu još uvijek stekle određeni nivo gospodarstva koje imaju razvijene zemlje. Po tom kontekstu danas saznajemo da je Vlada RH odbacila ustvari predlaže svojim mišljenjem da ne prihvati prijedlog Živog zida i SNAGA-e, da se uvede porez na imovinu banaka, koji bi donio RH preko 2 milijarde kuna godišnje. Za isto vrijeme se dopušta bankama da zarade preko 4 milijarde kuna kao što vi kažete na provizijama i naknadama.

Pa da, znači banke vam negdje godišnje imaju imovine oko 400 milijardi kuna, znači to je njihova imovina.

Oni to plaćaju u njihovim maticama. Znači, njihove matice uplaćivaju u austrijski proračun, u njemački proračun, u proračun Mađarske, u proračun Slovenije plaćaju, i tako da te nekakve njihove, da je to sad nekakav obračun Vlade prema njima, to je zakonska regulativa koja posluje u svim tim drugim europskim zemljama i tu nema nikakvog spora da Vlada može ukoliko osjeti određenu potrebu ukoliko osjeti da s druge strane banke da pokušavaju ucjenjivati Vladu, u nekakvim svojim, imaju uvijek, normalno da imaju svoje instrumente.

Potpuno krivu filozofiju poslovanja kreditnog imaju u Hrvatskoj, a potpuno drugačiju imaju tamo. U svojim matičnim zemljama.

I kad govorimo o tome koliko banke zarađuju, banke naprosto prodaju svoje proizvode. I prije 10 ili 11 godina hrvatskim građanima je bilo vrlo teško doći do kreditne kartice isto kao što je bilo vrlo teško dobiti auto na leasing. Međutim, banke su kao nukleus svoj proizvoda krenula sa tim kreditnim karticama i to se proširilo, rezultat toga je 913 tisuća blokiranih hrvatskih građana. Pogledajmo od 56 tisuća blokiranih pravnih osoba koliko ih ima bez jednog zaposlenog i koliko ukupno u postupku blokiranih pravnih osoba u nominalnom iznosu skoro 80 i još nešto posto otpada na pravne osobe koje nemaju nijednog zaposlenog. Dakle, to je jedan proces koji se razvijao i dobro je da je Ministarstvo financija krenulo s ovim zakonom, ja se iskreno nadam da ćemo mi njega nadograđivati. Jer pogledajte samo kad mjesečno dobijete onih hrpu računa, što trebate platiti, pa bilo bi logična stvar da imaju onaj bar kod, da se to može prevest, a ne da se štanca i kad pogledate te račune koliko vam uzmu naknadu samo za plaćanje tih računa. A ukupna dobit banaka, negdje oko 62% su naknade i raznorazne takse, a samo je praktički tridesetak posto dobiti njihove od one njihove osnovne djelatnosti.

320 tisuća građana, to znači skoro svaki građanin ima blokirana skoro tri računa, znači oni jednostavno ne mogu više obavljati, i sad dolazi nam slijedeći Ovršni zakon, ja sam počeo govoriti kako se počelo preprodavati tržište duga, šta buja u Hrvatskoj, znači ne bujaju investicije nažalost u tom dijelu, bujaju tržišta preprodavača duga. Pa sam čak bio kritiziran i od svoje Vlade kako to mogu javno govoriti, da je privatni dug, da Hrvatska što se tiče privatnog duga jer to je po statistika EUROSTAT-a, čak blizu Grčkoj. Što se tiče građana, 40% BDP-a da se odnosi na dug građana usporedive zemlje Češka, Slovačka i ove druge zemlje nalaze se negdje na 10 do 15% Kada sam pričao sa drugim europskim ministrima oni nisu svjesni kako, kako vi možete imati 320 tisuća blokiranih građana? I zato ovdje će, ne samo ovaj zakon koji mislim da ga treba nadograđivati, Ovršni zakon, zakon o tome preprodavanju duga.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Pa odmah na početku da velim da će klub HNS-a podržati ovaj zakon jer ga je podržao i u prvom čitanju kao i većina tu prisutnih koji su govorili u prvom čitanju. Zakon nije bitno promijenjen od prvog čitanja. Nije promijenjen zbog toga jer je on stvarno dobar i svi smo se u svojim diskusijama osvrtali zapravo na mnoge druge činjenice koje nisu regulirane ovim zakonom. Tu se prije svega odnosi na one naknade koje svi smatramo previsokima, na visinu tih naknada. Da li naknade trebaju biti. Drago mi je da je to uvršteno i polako se regulira kroz druge zakone kao što je Zakon o potrošačkom kreditiranju i vjerujem da će se nadograđivati i ovaj i da ćemo imati mnogo bolji zakon, odnosno mnogo bolja rješenja za naše građane. A i u ovom zakonu građani su stavljeni u prvi plan. Drago mi je da je konačno tu napravljeno pojmovi da građanin kad uđe, odnosno potrošač u banku točno zna što on, što znači koji pojam. Imali smo situacija da i u financijskim krugovima kad se raspravljalo neki su pojmovi bili nejasni. Tako je dobro da člankom 3. su točno navedeni pojmovi i pojašnjena njihova značenja. Tu imamo 32 pojma tako da imamo tu da se točno zna što je to kreditna institucija, kreditni transfer, da se točno zna što je naknada, nalog za plaćanje, osnovni račun i što je to platna transakcija i tko je zapravo potrošač. Dobro je da je tim zakonom riješeno i usporedivost tih naknada između banaka. Ja znam da će još uvijek biti problema jer naći g rađani kad su specificirane sve te naknade i točno je da su one, obaveza je banaka da to objave na stranicama HNB-a. Zna se da mora biti minimum tih 10 najreprezentativnijih usluga. Međutim, sami građani čuli smo dosta onih koji se koriste tehnologijom, ali ima i onih koji još uvijek, njima je najvažniji papir. I on kad dođe u banku on će dobiti te usluge. Međutim, ako ih želi usporediti morat će otići u drugu banku da dobije tamo i da si onda usporedi na način, ali dobro. Moramo se truditi ili da zamoli nekoga da to umjesto njega napravi. Dobro je i to s obzirom o kojoj se visini tih usluga odnosno iznos usluga radi, da svaki građanin će na kraju godine dobiti točno iznos koliko je platio u banci. Kolega Lalovac je govorio, a i u ostalim raspravama čuli smo koji su to iznosi i ipak je dobro da će tu taj papir, odnosno taj podatak dobiti besplatno jer smo do sad imali slučajeva kad bilo koji podatak smo trebali, čim smo otvorili vrata banke odmah smo trebali platiti za tu uslugu koju smo zaželjeli koristiti. Važno je da se vodi brigu i o najosjetljivijoj skupini građana. Ali koliko njima i tih sedam kuna znači, znači im puno. Ali treba vidjeti te visine naknade i dalje smanjivati, odnosno ograničavati kao što imamo i kroz druge zakone negdje gdje smo to već uredili. Dakle, vidimo da je zakon stvarno razradio ovo područje, da je puno toga poboljšano. Ali da svakako sve ono što je dobro treba i dalje ugrađivati u ovaj zakon. I još jedanput naravno HNS podržava sve što je transparentno i bolje za naše građane, pa tako i ovaj zakon. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa predsjedavajući.

To nije oporezivo, a to uzimlju od naših građana. Znamo šta to predstavlja hrvatskom društvu i tako svake godine o kolikim se iznosima radi. 4 i pol milijarde kuna koliko je to škola, zdravstvenih usluga, specijalizacija studentima, kolika bi to mogla bit pomoć. Znači 4 i pol milijarde kuna odlazi bankama a nije oporezivo. I opisao je i kazao je gospodin Lalovac, ne treba sumnjati u to, da taj novac, ta dobit odlazi u matice, banke matice koje su strane banke – Italija, Austrija, Njemačka. Znači, svake godine samo na naknadama i provizijama građanima 4 i pol milijarde kuna izuzima se. Tu ministarstvo triba naći rješenje da zaštiti naše građane, naš proračun i naše dobro.

Uvaženi kolega Bulj, slažem se sa vama. Slažem se da trebamo brinuti prije svega o našim građanima. Slažem se da su ovi iznosi koje zarađuju banke preveliki ali vjerujem i to da će ovaj Zakon o usporedivosti naknada doprinijeti bar malo tome da i banke između sebe povećaju konkurentnost, odnosno bore se za tržište upravo smanjivanjem tih cijene usluga.

Međutim, kod kriterija odabira, to u mnogim sredinama neće biti kriterij. U mnogim sredinama je kriterij jednostavno dostupnost poslovnice te banke, jer mnoge poslovnice se u manjim mjestima gase i često puta, evo sad sam, zadnji put sam se trebao susrest s jednim prijateljem, ali kažem moram prvo baku odvesti u banku. Dakle ne samo poslovnica, više nema ni bankomata. Što se tiče Internet tehnologija, tu smo vidjeli da je nizak postotak onih koji ih koriste, tako da većina ljudi jednostavno nemaju dostupnost banke i badava i ovaj kriterij. Oni će ići u onu banku koja im je najbliža ili najdostupnija. I druga stvar, kolega Bunjac otvorio tu temu, isto da ju malo proširimo, a to je vezano, sjećam se još dok sam radio u školi kad je župan dao preporuku, neka sve škole isplaćuju plaće preko ove banke. Ne mora tu biti ništa čak niti protuzakonito, jednostavno, banka je rekla, urediti ćemo dječje igrališta, pa su sve škola onda koristile usluge te banke, da bi isplaćivale plaće, a onda ako bi pojedini učitelj rekao, ja bi ipak u nekoj drugoj banci, onda bi računovođa rekao, ma kud sad ti kompliciraš, sad svi su tamo, sad ćeš ti posebno.

Da će uvijek biti problema, biti će. Ali tu smo, da pokušamo to riješiti i dobrodošla je i vaša diskusija na tu temu i slažem se s vama u tom dijelu.

Ja moram nažalost konstatirati da ja tim vašim raspravama u ime Kluba HNS-a, više ništa ne vjerujem. Vi od jednog čitanja do drugog čitanja, dijametralno promijenite politiku koju zastupate. Pričate jedno, a radite dugo, te još gore, potpisujete jedno, radite drugo. Sad ovdje dolazite kao s nekim svojim mišljenjem kojega de facto nemate. Lijepo recite „Mi smo pijuni, glasati ćemo onako kako nam kaže HDZ, od sada pa sve sljedeće 4 godine“ Ja bi zaista volio vidjeti da vi imate neko svoje neovisno mišljenje, ali na svim glasanjima koji su bile proteklih tjedana, vidio sam da samo poslušno dižete rukice i tako će biti i dalje, pa s te strane, evo ja ubuduće zaključujem bilo kakvu raspravu s vama. Vi ste jednostavno tu to povjerenje koje ste imali, kako pred ovim zastupnicima, tako i pred svojim biračima, nepovratno potrošili. hvala uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega Bunjac, ja nisam nesretna zbog toga što mi vi više nećete replicirati, jer vaše sve replike su totalno destruktivne kao i vaše rasprave. A ako ste se potrudili i pročitali moju raspravu ili poslušali iz prvog čitanja, ona je bila potpuna identična ovoj, s tom razlikom što sam u prvom čitanju govorila o tome što bi trebalo promijeniti, ali što se nažalost ne može riješiti ovim zakonom. I zato, ja sebe ne smatram pijunom, a čime vi sebe smatrate, to je vaša stvar.

Imati stanku do 3,00 sata, kada ćemo nastaviti onda dalje sa ovom točkom i sljedećim točkama.